Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, ja bih molio stanku od 5 minuta, ako je moguće 10 radi nemilih događaja koji su se dešavali ovih unatrag 7 dana u Kozari putevima, Kozari boka. Dobro.

Pa evo, ja bih zamolio onda uvaženog zastupnika Veljka Kajtazija da uzme riječ.

Imajući u vidu trenutnu situaciju i zabrinutost Romske zajednice a nastavno na događaje koji su se zbili u zagrebačkim Kozarim putevima osjetio sam potrebu da vam se svima obratim i vama i javnosti a posebno romskoj zajednici koju predstavljam. Romska zajednica se nakon ovih događaja osjetila ugroženo a posebno Romi u Kozarim putevima koji su se samo inicijativno organizirali da zaštite svoje domove od eventualnih ponovnih napada. Imajući u vidu da se tu očito radi o krajnjem nepovjerenju da institucije mogu odraditi svoj posao te krajnjoj manifestaciji osjećaj ugroženosti i nesigurnosti. Kao predstavnik Romske zajednice u Hrvatskom saboru, odlučio sam iskoristiti ovu priliku da pošaljem nekoliko poruka a posebno onu koja se svodi na to da osuđujem svaku vrstu nasilja prema i unutar Romske zajednice. Želim istaknuti kako su ova dva slučajeva još uvijek nerazjašnjena te ne možemo sa sigurnošću reći da su bili rasno motivirani ili ciljano usmjereni prema Romskoj zajednici. Isto tako ne možemo reći da to nije bio slučaj jer je sa druge strane sigurno kako se radi o incidentu u kojima su dvije Romske obitelji izgubili puno a mogli su i više od toga uključujući i svoje živote i živote svoje djece. Naime, u prvom incidentu koji se dogodio 18.travnja bačena je eksplozivna naprava u dvorište kuće u kojoj se nalazi Romska udruga i dječji vrtić. Nedugo nakon toga 21.travnja u neposrednoj blizini ove lokacije izgorjela je kuća mnogočlane romske obitelji u vjerojatno podmetnutom požaru. Ova dva događaja su odjeknula u romskoj zajednici baš kao bačena bomba 18.travnja. Moramo se prisjetiti kako ovo nisu prvi takvi događaji i da su Romi kolektivno traumatizirani, da te mjere, da je došlo do njihovog samo organiziranja kako bi zaštitili svoje domove. Čim sam čuo za događaje, posjetio sam naselje te razgovarao sa mještanima i pogođenim obiteljima. Od njega sam tražio stalni nadzor ovog naselja i pojačani nadzor drugih romskih naselja te zamolio da sve učini kako bi počinitelji bili pronađeni i kažnjivi. Predlažem veću prisutnost policije u romskim naseljima i kad ovi događaji prođu.

Koristim ovu priliku da ministarstvo ali i sve drgue institucije pozovem da učine stvarno, učine sve da se ovaj incident riješi. Romska nacionalna manjina je posebno osjetljiva na ovakve incidente te se oni unutar zajednice doživljavaju sa puno više nelagode i straha nego kad je oštećen netko tko je pripadnik većinskog naroda. Kad nastrada jedan Rom svi se Romi suosjećaju a sa druge strane ne osjećaju solidarnost od strane drugih građana. I ovo nije prvi takav slučaj. Uzmite primjerice nasrt na Romsku obitelj prošli mjesec na Trgu Francuske Republike u Zagrebu, incident kao ovi nisu dobri ni za međunarodni ugled RH jer su me brojni veleposlanici i strani novinari pitali o ovim događajima. Ono što mene brine je da RH ne postane dio skupine mahom Istočno europskih država u kojima su napadi na Rome učestala pojava. Nedopustivo je da bilo tko ugrožava tuđi život ili da na vrtiće baca ručne bombe kao da je ratno stanje. Romi su na ovim prostorima gotovo 700 godina te nije dopustivo da se u 2016.godini u EU osjećaju ugroženo te da se samoinicijativno organiziraju kako bi branili svoje domove. Za razliku od drugih nacionalnih manjina Romi nemaju matičnu državu te ukoliko nemaju uvjerenja prema institucijama države u kojima žive teško možemo govoriti o napretku i rješavanju njihovih problema. Na tom tragu se nadam da ćemo vrlo skoro vidjeti detaljnije planove Vlade oko brige prema manjinskim zajednicama jer kao što sam već više puta do sad istakao u državnom proračunu nije dovoljno staviti stavku manjine i time pretpostaviti da smo krenuli u rješavanje problema. To je - Izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH u 2014. Podnositelj Izvješća je Vlada RH na temelju članka 25. Zakona o slobodnim zonama. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo čije ste izvješće primili na sjednici. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Prilikom ovog predstavljanja Izvješća o slobodnim zonama za 2014.godinu uvodno bih želio samo podsjetiti da je ovo treće po redu izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH koje se predstavlja u ovom Domu. Nakon izvještaja za 2011., 2012. godinu i 2013.godinu pred vama se nalazi izvješće za 2014.godinu. Postupajući u skladu sa važećim propisima te podržavajući transparentnost u poslovanju slobodnih zona sada predstavljamo izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH 2014.godini. Nakon dva ključna događaja koja su bila značajna za slobodne zone u 2013. godini, a to je članstvo Republike Hrvatske u EU od 1. srpnja 2013. godine, te izmjena zakonodavnog okvira kroz izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama u prosincu 2013. godine. U 2014. godini je zakonodavni okvir za poslovanje slobodnih zona dodatno unaprijeđen kroz donošenje Pravilnika plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone koji je stupio na snagu u veljači 2014. godine. Prije nego što kažemo više o ovom Pravilniku dozvolite samo da se ukratko podsjetimo o izmjenama zakonodavnog okvira kroz izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama koje su stupile na snagu 19. prosinca 2013. godine. Ovim izmjenama i dopunama usklađen je sustav slobodnih zona u Republici Hrvatskoj s uvjetima poslovanja na zajedničkom tržištu EU, a to se odnosi na carinske i porezne tretmane, te je omogućeno produljenje postojećih koncesija za slobodne zone u Republici Hrvatskoj, ali i odreknuće od tih istih koncesija kada to gospodarski interes zahtijeva što do tada nije bilo moguće važećim zakonom, te je unaprijeđen odnos davatelja i korisnika koncesije za slobodnu zonu u pogledu regulacije međusobnih obaveza. A posebno naglašavamo kako je pri tome zadržana mogućnost na pravo korištenja ranije stečenih poreznih olakšica koje ostaju na snazi do iskorištenja, tj. do kraja 2016. godine. Također, izmjenama i dopunama zakona usklađene su nadležnosti i nazivi tijela državne uprave sukladno važećim propisima kako bi se ukinule administrativne poteškoće do kojih je dolazilo zbog neusklađenosti nazivlja djelokruga rada u postojećem zakonodavnom okviru. Usklađivanjem je olakšano poslovanje korisnika koncesija iliti koncesionara i korisnika slobodnih zona, ali je u interesu i potencijalnih investitora posebice iz trećih zemalja zainteresiranih za poslovanje u slobodnim zonama. Izmjenama i dopunama zakona detaljnije su propisani rokovi za dostavu dokumentacije, te način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone, a upravo radi izrade ovog i sličnih izvješća, te drugih podloga važnih za poslovanje slobodnih zona korisnici slobodnih zona su postali obvezni dostavljati podatke korisnicima koncesija. Pri tome napominjemo kako se svi prikupljeni podaci o poslovanju korisnika slobodnih zona smatraju poslovnom tajnom. Nadalje izmjenama i dopunom zakona predviđen je i instrument regulacije u vidu novog Pravilnika o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone koji je stupio na snagu u veljači 2014. godine. Glavna zadaća ovog Pravilnika je precizno definiranje osnovice i razdoblja za koje se plaća naknada za koncesiju. Osim reguliranja načina plaćanja naknade za koncesiju pravilnik je implementirao i obvezu zadanu Zakonom o koncesijama, odnosno osigurao je podlogu za pribavljanje instrumenata osiguranja za redovito plaćanje naknada za tu istu koncesiju.

Naime, korisnici koncesija, koncesionari za slobodne zone i u 2014. godini ukazuju na izmijenjene uvjete poslovanja korisnika slobodnih zona zbog članstva u EU i to prvenstveno na tretman robe čije je odredište unutarnje tržište EU, odnosno čija roba ima krajnju destinaciju EU i podložna je plaćanju poreza na dodanu vrijednost, te se ona tretira kao roba namijenjena domaćem tržištu. Od 1. srpnja 2013. godine na područjima pod koncesijama za slobodne zone promijenjeni su uvjeti poslovanja u dijelu carinskih postupaka koji su korisnici dužni provoditi što dijelu poduzetnika otežava, pa čak i poskupljuje poslovanje. Dodatna otegotna okolnost je i plaćanje poreza na dodanu vrijednost za sve robe koje napuštaju zonu, a čije odredište nisu treće zemlje, odnosno i na kraju na slabije poslovne rezultate utjecala je i sama gospodarska kriza kroz koju prolaze sami korisnici zona, ali i njihovi poslovni partneri.

Podaci su vam usporedivi u odnosu na 2013. godinu, tj. tadašnje aktualno stanje 2014. godine. Ministarstvo poduzetništva i obrta kao nadležno ministarstvo za slobodne zone prikupilo je podatke o poslovanju slobodnih zona sljedećom dinamikom. Podaci o poslovanju u 2014. godine koji su dostavili korisnici koncesije za slobodne zone zaprimani su do lipnja 2015. godine, a verificirani podaci Ministarstva financija, Porezne uprave o iskorištenim poreznim olakšicama u 2014. godini zaprimljeni su krajem listopada 2015. godine. Nakon same obrade podataka u Ministarstvu poduzetništva i obrta izvješće je podneseno Vladi RH, a Vlada RH sada podnosi Izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH u 2014. godini Hrvatskom saboru. U broju slobodnih zona i njihovoj površini u 2014. došlo je do manjih promjena u odnosu na prethodnu 2013. godinu. Postupajući u gospodarskom interesu korisnika slobodne zone Bjelovar, korisnik koncesije za slobodnu zonu je krajem 2013. godine podnio zahtjev za ukidanjem statusa slobodne zone te samo postupanje po zahtjevu okončano je u ožujku 2014. godine kad je po pribavljanju pozitivnih mišljenja nadležnih resora Vlade Republike Hrvatske donijela odluku o prestanku koncesije za osnivanje slobodne zone Bjelovar te je ova slobodna zona prestala s radom 31. ožujka 2014. godine. Druga promjena koja se desila glede površine slobodnih zona i ona se odnosi na smanjenje površine pod koncesijom za slobodnu zonu u slobodnoj zoni „Đuro Đaković“ Slavonski Brod d.o.o. a korisnik koncesije je ili koncesionar za slobodnu zonu „Đuro Đaković“ je također u 2013. godini podnio zahtjev za raskid dijela koncesije i izlazak dijela korisnika iz slobodne zone odnosno za skidanje koncesije na dijelu te slobodne zone na kojem su ovi korisnici poslovali. Podnošenje zahtjeva i u ovom slučaju je uvjetovano gospodarskim interesom korisnika slobodne zone.

Nakon stupanja na snagu ove odluke s poslovanjem u slobodnoj zoni nastavio je jedan korisnik. Prema tome, početkom ovog izvještajnog razdoblja u Republici Hrvatskoj poslovalo je ukupno 14 slobodnih zona, od čega 10 kopnenih slobodnih zona i 4 lučke slobodne zone koje su smještene na pomorskom dobru. A na kraju u 2014. posluje 13 slobodnih zona tj. 9 kopnenih i 4 lučke. Znači ona bjelovarska se zatvorila pa je s tih 14 smanjen broj na 13 slobodnih zona. Kada sumiramo same rezultate poslovanja u slobodnim zonama navedene u izvješću vidimo da su isti ti korisnici slobodnih zona bili većinom mali i srednji poduzetnici s nekom aritmetičkom sredinom tj. prosječnih 56 zaposlenih djelatnika. Udio izvoza u ukupnom prihodu korisnika slobodnih zona iznosio je visokih 77% što je porast od 5,5% u odnosu na 2013. godinu. Broj korisnika slobodnih zona je u odnosu na 2013. smanjen za 35% ili u 2014. je bilo 143 korisnika, a u 2013. je taj broj iznosio 221. Do smanjenja je došlo iz dva razloga. Jedan razlog je administrativno postupanje samih koncesionara odnosno sređivanje ugovora s korisnicima slobodnih zona, a drugi razlog je smanjenje površine slobodne zone u slobodnoj zoni „Đuro Đaković“ Slavonski Brod. Ovo smanjenje površine slobodne zone i broja korisnika u Slavonskom Brodu imalo je za posljedicu i blago smanjenje broja ukupno zaposlenih u slobodnim zonama koji je za 3% manji nego u 2013. godini. Kad usporedimo tu statistiku vidimo u biti da je ovi koncesionari koji su izašli iz tih slobodnih zona da je ostao na istom nivou broj djelatnika kao prethodne 2013. godine. U 2014. godini kod korisnika slobodnih zona bilo je zaposleno 7827 radnika, a u 2013 oko 8000 radnika. Glavni financijski pokazatelji korisnika slobodnih zona u 2014. su ukupan prihod tj. neki konsolidirani prihod koji je iznosio preko 5 milijardi kuna, što je za 8,5% više nego u 2013. godini kad je taj iznos iznosio 4,8 milijardi kuna ili negdje oko 410 milijuna kuna manje. Dobit je iznosila za 380% više nego u 2013. godini i ona se kreće na razini 150 milijuna kuna odnosno točnije 148,24 milijuna kuna. U 2013. godini je taj iznos bio 31 milijun, točnije 30,9 milijuna kuna. Znatan rast dobiti najvećim je dijelom posljedica ukupnog pozitivnog poslovanja pojedinih zona čiji su korisnici u 2014. ostvarili pozitivne rezultate poslovanja za razliku od 2013. godine. A razlog rasta je izlazak korisnika slobodnih zona koji su imali negativne poslovne rezultate iz režima slobodnih zona, a samim time i iz podataka u poslovanju svih tih slobodnih zona. Ovim pozitivnim podacima u poslovanju slobodnih zona želimo istaknuti kako su slobodne zone instrument gospodarske politike Republike Hrvatske koji je dosada imao značajnu ulogu za gospodarstvo s posebnim učinkom na ravnomjerni regionalni razvoj, povećanje izvoza zaposlenosti ulaganja a kao takav je prepoznat i u drugim državama članicama EU.

Kao što je zamjenik ministra obrta i poduzetništva naglasio ovo je izvješće koje se prati u 2011., 2012. evo i u 2014. u odnosu na 2013. godinu. Detaljno je prikazano poslovanje naših poduzetnika koji se nalaze u našim slobodnim zonama. Njihovi financijski pokazatelji su također prisutni u izvještaju. I ono što možemo sigurno pohvaliti da unatoč promijenjenim okolnostima u poslovanju kada govorimo o carinskim ili poreznim povlasticama za korisnike naših slobodnih zona da imamo rast i razvoj kada govorimo o poslovanju naših poduzetnika, iskazanom poslovnom rezultatu, dobitku naših poduzetnika, kada gledamo zbroj. Također i ulaganja koja su u iznosu preko 300 milijuna kuna u razvoj njihovih poslovnih procesa kako za lučke zone tako i za kopnene zone. Detaljni prikaz 13, odnosno u jednom trenutku 14 slobodnih zona pokazuje jednog značajnog gospodarskog subjekta koji se nalazi u varaždinskoj slobodnoj zoni gdje njegovo poslovanje itekako odskače, koji je proširio svoje poslovanje i u Slavonski Brod. I mi kada govorimo o našim slobodnim zonama sigurno je pred nama jedan izazov kako ćemo kreirati u razdoblju koje slijedi ukupne uvjete za razvoj naših poslovnih subjekata ne samo u slobodnim zonama nego i u svim postojećim poslovnim zonama i na ukupnom području RH. Mi kada se uspoređujemo sa slobodnim zonama u našem okruženju vidimo da su to zemlje koje još nisu pristupile EU, koje imaju sigurno svoje pozitivne strane i kada se natječu na tržištu onih stranih ulagača koji biraju gdje će se sutra poslovati vidimo da su različiti i troškovi rada, različiti je i pristup države kada govorimo o načinu subvencioniranja, privlačenja, tradicijama. Kada govorimo o Srbiji ili Makedoniji vidimo i marketinške aktivnosti a mi danas govorimo o slobodnim zonama na prostoru RH gdje i dalje iste povlastice imamo za slobodne zone lučke a za kopnene smo izgubili te moguće povlastice kada govorimo o nastupu prema zemljama EU. Kada govorimo o lučkim slobodnim zonama, one isto također kada gravitiraju prema EU nemaju iste porezne povlastice i carinske povlastice nego što smo ušli u EU ali njihovo poslovanje je više usmjereno po pokazateljima prema zemljama izvan EU. Moje je razmišljanje i u ime kluba da trebamo vidjeti koje su to mogućnosti da naglasimo položaj naših slobodnih zona, pitanje naše obrazovne infrastrukture, pitanje našeg prometnog položaja. Jer vidimo da dolaze investitori iz raznih zemalja, da osluškuju koje su to mogućnosti, da li se možemo pozicionirati na međunarodnim koridorima kada govorimo o koridoru 5B, 5C, koridor 10, kada govorimo o našim kapacitetima za izgradnju luka na prostoru RH, pa od luke Rijeka, Zadar, Ploče, gdje vidimo i sada značajna ulaganja kada govorimo o poziciji luke Ploče. Morati ćemo napraviti i jednu harmoničnu ukupnu politiku kada govorimo o obrazovnoj infrastrukturi, jednom radnom kontingentu, analiziraju zašto se neki poduzetnik nalazi na određenom prostoru sa značajnijim ulaganjima, sigurno je da je tu na prvom mjestu kvalificirana radna snaga za pojedinu branšu i tu su pokazatelji kao takvi dobri i rezultati drugih zemalja pokazuju isto da su to iskustva koja se mogu integrirati i u našem slučaju. Očekujemo radni sastanak između zainteresiranih dionika koji reguliraju zakonski okvir, znači resorna ministarstva, predstavnici svih naših slobodnih zona da se kreira sutra jedan paket mjera kada upravo govorimo o razvoju naših slobodnih zona i što možemo napraviti u razdoblju koje slijedi. Vidimo da su određene slobodne zone itekako potencijal po onome što se raspolaže sa ukupnim građevinskim zemljištem, po Zakonu o poticanju ulaganja, regulativne mjere kada govorimo o EU i našim poduzetnicima koji nam stoje na raspolaganju. Također i fondovska industrija upravo za malo i srednje poduzetništvo jer vidimo po samim rezultatima dosadašnjeg poslovanja da je to riječ u prosjeku o malim i srednjim poduzetnicima koji posluju na prostoru naših slobodnih zona. Gledajući svijet na prostoru svih poslovnih zona, odnosno slobodnih zona radi 42 milijuna djelatnika, od toga 30 milijuna u Kini, 2 milijuna u Meksiku, 700 tisuća na Srednjem Istoku, Makedonija snažno ide naprijed, slobodna zona Pirot najperspektivnija slobodna zona u Republici Srbiji na prostoru jugoistočne Europe. Moje razmišljanje je da trebamo vidjeti gdje smo mi na tom polju, što mi još možemo napraviti da potenciramo upravo naše prednosti u kvalificiranoj radnoj snazi, u proizvodima sa većom dodanom vrijednošću jer moramo dati odgovor upravo onim tržištima gdje je niža cijena radne snage upravo kada govorimo o Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Republici Makedoniji. HDZ će podržati ovo izvješće za 2014. godinu i sa očekivanjem rezultata radnog sastanka između dionika koji su itekako zainteresirani i nas javnosti kada govorimo o razvoju poslovnog okruženja kako za slobodne zone tako i za druge dijelove prostora gdje će se razvijati poslovni procesi.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani zamjeniče ministra. Evo možemo reći da smo upoznati sa jednim izvješćem kojim mislim da možemo biti zadovoljni koji će i MOST Nezavisnih lista, naš klub podržati. Zaista slobodne zone nakon ulaska Hrvatske u EU nalaze se u jednoj specifičnoj poziciji, nešto težoj i kompliciranijoj nego što su do sada bile i mislim da su ovi rezultati koje smo mogli čuti rezultat zaista napornog rada svih onih koji su s jedne strane koncesionari i onih koji su sami korisnici usluga slobodnih zona. Kako smo mogli čuti u 2014.godini od 16 dodijeljenih koncesija 14 su bile aktivne do negdje kraja ožujka kada je ugašena slobodna zona Bjelovar a jedna od slobodnih zona nastavila je raditi u nešto manjem obimu. Međutim, još uvijek možemo reći da u slobodnim zonama imamo 143 pravna subjekta koji zapošljavaju više od 7 800 radnika i naravno da ti podaci moraju biti važni izvršnoj vlasti a i nama kao zakonodavnoj. Prema podacima o samim prihodima i o dobiti koje smo mogli vidjeti u samom izvješću, možemo reći također da trebamo biti zadovoljni. Prihode su povećale i kopnene zone i slobodne zone na Lučkom području. Također vidljivo je da su prihode u 2014.godini povećale i one jedinice koje naplaćuju naknade od koncesija. Promatram na razini prosjeka u slobodnim zonama, uglavnom su radili kako nam je rekao zamjenik ministra mali do srednji poduzetnici s prosječno 56 zaposlenih što je ipak u prosjeku čak 20 zaposlenih više u odnosu na prošlu godinu na 2013.godinu. Mi u MOST-u smatramo da u svijetlu krize i sadašnjeg trenutka u kojemu se RH nalazi te samog fizičkog položaja RH institut slobodnih zona bez obzira na ugaženost ima osobitu važnost. Upravljači slobodnim zonama imaju kontinuiranu operativnu praksu u radu s korisnicima koji unutar područja obavljaju pojedine djelatnosti. Slobodne zone su i međunarodno prepoznat brend i standard koji je prepoznatljiv kao model sa jasno razgraničenim sustavom upravljanja, korištenja, sigurnosti, riješenih imovinsko pravnih odnosa i postupanja, u pravilu je to tako. Istaknuo bih Hrvatske slobodne zone, također u pravilu kao primjer kvalitetnog poslovanja i aktivnog doprinosa promicanju Hrvatske investicijske gospodarske politike. U svijetu aktualnog gospodarskog stanja smatram da možemo istaknuti slobodne zone kao područja dobre poslovne prakse koja su uglavnom održala razinu poslovanja u odnosu na razdoblje prije recesije te područja u kojima se poslovanje odvija sa najmanje birokratskih i ostalih administrativnih zapreka. Upravo ih tih razloga mislim da smo dužni učiniti sve što je moguće kako bi olakšali rad i razvoj slobodnih zona u RH. Koristim priliku rasprave o ovom izvješću da potaknem i raspravu što to konkretno možemo učiniti za slobodne zone da i dalje bez obzira na sve ove nove otežavajuće okolnosti nastave raditi uspješno. Zakon o slobodnim zonama koji je lex specialis od 90.te godine tijekom godina je doslovno možemo reći rasturan na carinsko, porezno zakonodavstvo te sve ostalo kojim se uređuje poslovanje poduzetnika neovisno gdje se poduzetnik nalazi, u zoni ili izvan nje. Tu je i problem različitih ministarstava koja su zaduženi osim dakle Ministarstva poduzetništva tu je s obzirom na ove propise koje sam malo prije naveo je i Ministarstvo financija dok za razliku od Hrvatske npr. u Češkoj republici kompletno poslovanje zona je pod Ministarstvom financija. Mislim da je nužno povezati infrastrukturu slobodnih zona sa zakonom o poduzetničkoj infrastrukturi. Treba preispitati mogućnost uvođenja i sljedećih mjera, ukidanje obveze vođenja odvojenog knjigovodstva za poslovne transakcije sa državama članicama, maksimalno uskladiti skladišno poslovanje te definirati minimalni opseg obvezne knjigovodstvene evidencije za poslovanje zoni. Tretirati izgradnju zoni na poseban način i pogodovati joj. Omogućiti ne rezidentima poslovanje u slobodnoj zoni temeljem ugovora s koncesionarom, osigurati poticajne mjere za ulaganje koncesionara u infrastrukturu, te izgradnju, uređenje i opremanje poslovnih prostora. Pojednostaviti proceduru smanjenja odnosno povećanja koncesioniranog područja, regulirati i osigurati nastavak poslovanja korisnika zone u slučaju poremećaja u radu koncesionara, mislimo na stečaj i slično. Prijeći s papirnate razmjene na elektronsku razmjenu podataka i uspostavljati i unaprjeđivati komunikaciju IT sustava carine i korisnika. Što se tiče lučkih slobodnih zona smatram da se u obzir treba uzeti posebnosti koje su karakteristične za djelatnost morske luke skladištenja kontejnera a čime bi se omogućio brži protok robe i veća konkurentnost prometnog pravca umjesto da se na svaki oblik djelatnosti korisnika u slobodnim zonama primjenjuje isti naputak. Produbljenjem morskog dna uz operativnu obalu je jedan od izazova koji je sigurno prema nama.

Sljedeća rasprava je uvažena zastupnica Anka Mrak- Taritaš u ime Kluba HNS-a liberalni demokrat. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o radu slobodnih zona za 2014. riječ je o jednom vrlo korektnom dokumentu, dokumentu koji je vrlo stručno i dobro napravljen i Klub zastupnika HNS-a Liberalni demokrati će podržati ovo izvješće. No međutim, kad imamo pred sobom ovakvo jedno izvješće i svi se slažemo da su korisnici odnosno koncesionari u slobodnim zonama korektno i dobro posluju. Ja bi ih tog izvješća voljela iščitati neke druge stvari i neke druge teme. Uvodno je rečeno da slobodne zone koje su formirane da moraju biti i jesu na zemljištu koje infrastrukturno odnosno komunalno opremljeno zemljište, koje je ograđeno zemljište, koje je 24 sata pod određenim sustavom korištenja odnosno praćenja. Rečeno je da se slobodne zone formiraju odnosno formirane su na kopnenom dijelu Hrvatske, na lučkom i posebno Vukovaru. No međutim iz ovog izvješća zaista možemo iščitati niz drugih stvari. Kad je riječ o regionalnom razvoju, ujednačenom regionalnom razvoju Hrvatske ja volim grafike i grafika vam često govori više od 1000 riječi. I u ovom izvješću postoji jedna grafika dopustite da ovako pokažem to je Hrvatska. Iz ove grafike vidite nešto što možete vidjeti i u dnevnim novinama koji su potencijali Hrvatske i gdje se Hrvatska razvija. Da razvija u sjeverozapadnom dijelu, da se razvija na istoku i da se razvija uz obalu. A ovaj cijeli središnji dio Hrvatske bez obzira da li je to Slavonija u ovom dijelu ili je zaleđe mora, odnosno Lika se slabije razvija. To je nešto što možete vidjeti svakodnevno i u novinama. Kad pogledate malo kad se reklamira netko od trgovačkih lanaca i onda vam oni imaju kružić i pokazuje gdje su razvijeni trgovački lanci i uvijek ćete vidjeti Zagreb sjeverozapad, istočni dio Hrvatske i uz more. I to govori zapravo o razvoju Hrvatske i govori o tome gdje se u budućnosti u Hrvatsku treba ulagati i gdje u budućnosti u Hrvatsku treba zaista investirati i u budućnosti voditi računa o tome. Jednako tako kad je riječ o ovih 13 slobodnih zona, na Bjelovar se nećemo referirati jer je on već početkom prestao biti slobodna zona, onda naravno da tu jednako tako postoje razlike.

Dakle, samo u tri slobodne zone je u 2014. bilo povećanje radne snage, s tim što je u Varaždinu to bilo drastično sa 3 i pol tisuće, odnosno 3565 točno zaposlenih je povećanje na 4524. Neznatno povećanje je u Osijeku i podunavskoj, a u svim drugima je znatno smanjenje radne snage s tim što je na području Slavonskog Broda, odnosno Đuro Đaković sa 973 zaposlenih na 242 i u Zagrebu sa 492 na 241. Dakle, jednako tako broj korisnika je na području Slavonskog Broda, a to je ministarstvo, odnosno uvaženi zamjenik ministra i rekao, sa 42 korisnika na 1, a na području, dakle slobodne zone Zagreb je sa 67 na 32. To su procesi koji su se desili između 2013. i 2014. No međutim, jednako tako se i vidio i da je proces bio i obrnut u Varaždinu, gdje je to bilo povećanje otprilike za 1000 zaposlenih. Jednako tako kad gledate te broj zaposlenih on varira od jednog u Krapinsko-zagorskoj županiji i jasno je zašto je taj jedan. Taj jedan je iz razloga što je ta slobodna zona isključivo se koristi za skladištenje do 4524 na području slobodne zone Varaždin. Dakle, iz svih ovih pokazatelja se može vidjeti što se dešava sa slobodnim zonama. Može se vidjeti koji procesi jesu. Ti procesi se mogu vidjeti i u odnosu na izvoz, dakle i u odnosu na proizvodnju, u odnosu na izvoz, u odnosu na sve druge pokazatelje koji su vrlo značajni u ovom izvješću. No međutim, postoji još jedna stvar o kojoj treba jako voditi računa. Treba voditi računa o slobodnim zonama koje se danas ne koriste. Riječ je o dvije slobodne zone koje su infrastrukturno opremljene, a koje se ne koriste. Riječ je o slobodnoj zoni Kukuljanovo koja se ne koristi, dakle nema je od 2010. Ona je kompletno infrastrukturno opremljena i riječ je o površini od 100 ha i riječ je o slobodnim zonama Splitsko-dalmatinskoj županiji koji su iskoristili onu mogućnost koju slobodne zone su mogle iskoristiti da nisu na jednom mjestu nego da je na nekoliko mjesta. Tako da kad je riječ o Splitsko-dalmatinskoj županiji to su slobodne zone u Splitu, u Sinju, na Braču u Postirama, na Braču u Nerežišću i u Klis odnosno Sinj.

Dakle, ono o čemu treba voditi računa u budućnosti je sljedeće da mi imamo dvije slobodne zone koje nemaju korisnika. Jedna od 2010., dakle 6 godina, druga od 2011., da je jedna površina 100 ha, a druga je ukupne površine 213 ha, da su te slobodne zone u potpunosti komunalno i infrastrukturno opremljene. Prema tome, mislim da bi u sljedećem razdoblju valjalo svakako sa korisnicima, odnosno koncesionarom, korisnika nema, s koncesionarom tih dviju slobodnih zona. Pri tom napominjem još jedanput da ova Splitsko-dalmatinska nije na jednom mjestu sjesti, razgovarati jer nebrojeni broj puta i čujemo i vidimo i čitamo u medijima da postoje investitori, da postoje investitori koji bi htjeli ulagati, da postoje investitori. Naravno to ulaganje je uvijek na građevinskom, komunalno opremljenom zemljištu. Možda je to potencijal, možda je to zemljište koje u budućnosti možemo koristiti za jednu drugu namjenu. Zaključno. Mi ćemo podržati ovo izvješće. Izvješće je vrlo korektno napisano, no međutim iz tog izvješća kao i svih drugih izvješća ne treba samo iščitati suhoparne brojke, nego treba iščitati što je podloga tih izvješća. Iz ovog izvješća se točno vidi kakav je razvoj Hrvatske i u kojim područjima se Hrvatska razvija. Vidi se taj nesrazmjer sa sjeverozapada koji i dalje se razvija u slobodnim zonama za razliku od nekih drugih dijelova i vide se potencijali koji jesu u slobodnim zonama i možda se ti potencijali trebaju u budućnosti pretvoriti u neku drugu vrijednost.

Ja imam jednu opasku na vaše izlaganje pogotovo što ste vi ministrica i bili ste u protekloj Vladi. Vidite, govorili ste o slobodnim zonama, govorili ste o statističkim regijama, odnosno ja govorim o statističkim regijama zašto smo zaostali u tom kontinentalnom dijelu? Ja dolazim iz Slavonije i Baranje, dolazim iz Požeško-slavonske županije, pa mi smo upravo upozoravali vas u protekloj Vladi ljudi nemojte to raditi, imamo 2 statističke regije. Zamislite vi sada koji su prihodi jednog grada Opatije, grada Zagreba ili recimo grada Požege. Pa to je katastrofa, pa to će nas upravo uništiti i dovesti ćemo se u poziciju da ćemo u Hrvatskoj imati određene dijelove gradova, općina isto koji će imati sve i koji sad već imaju, a mi jednostavno nećemo moći ostvariti one svoje ciljeve jer smo podijeljeni u 2 statističke regije. Ma to je naš cilj upravo bio, a vidite vi danas govorite o tome. Tako se radi i o slobodnim zonama. Pogledajte slobodne zone dolje u Zadru na moru ili bilo gdje dalje. Pa kako ću ja nekoga dovesti u svoju zonu kad nemam takve uvjete kao što to imaju druge sredine. A upravo vi u protekloj Vladi i ove protekle 4 godine niste imali sluha za to. I drago mi je kolegice, ja vas uvažavam, što ovako diskutirate ali vidite kako pomalo dolazimo na istinu i dolazimo do onoga što smo govorili da nije dobro, a evo svakim danom će se to sve više pokazivati.

Slučajno sam to spomenula, a možda ne ni slučajno nego namjerno. Dakle, mi moramo donijeti određene strateške dokumente. Postoji jedan običan dokument koji je u ovaj Sabor dostavljen negdje sredinom odnosno krajem prošle godine koji govori i zove se Strategija prostornog razvitka Republike Hrvatske koja baš govori o tome što u budućnosti do 2030. trebamo na području Hrvatske učiniti da taj prazni prostor, ja ga gledam prostorno-planski, dakle vi apsolutno, sve karte to pokazuju.

Trebamo raditi sustavno, trebamo raditi smisleno, trebamo raditi kroz niz strategija koje će se definirati i koje će reći kakva budućnost treba biti. Ja se nadam da ova strategija koju sam ja spomenula, a koja je nekako osnov za sve druge strategije će biti u ovom Saboru možda malo izmijenjena ili dorađena uskoro i da ćemo imati priliku raspravljati jer će ona biti podloga za sve ovo što vi govorite.

Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Damir Mateljan. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege.

U raspravi je navedeno puno toga pa ćemo se nažalost morati ponavljati. Ministarstvo je ujedno i nadležno za obavljanje upravnih i drugih poslova koji se odnose na osnivanje i poslovanje slobodnih zona. Ovo je izvješće, i to je rečeno, dakle profesionalno, transparentno i to je jedan vrlo transparentan uradak iz kojeg je vidljivo dakle način osnivanja slobodnih zona, njihove osnovne značajke. Vidljivi su korisnici slobodnih zona te njihove gospodarske aktivnosti, pogodnosti koje imaju korisnici slobodnih zona, prikazan je i zakonski okvir osnivanja i poslovanja slobodnih zona te broj i raspored slobodnih zona u Republici Hrvatskoj kako na kopnu tako i na obali. I konačno, prikaz poslovanja svih poslovnih zona zajedno i svake zone ponaosob odnosno pojedinačno. A taj nam prikaz pokazuje osim fizičkih podataka koncesionarima i uvjetima koncesije govori nam o veličini zone, o prihodima, udjelu izvoza u tim prihodima, broju zaposlenih, naknadama koje te zone dijele lokalnoj zajednici i državi a iz dakle ovog dobrog izvješća vidljivo je ono što nas najviše zanima poslovanje tih zona, da su te zone poslovale manje-više uspješno. Ali tu treba dakle naglasiti i ono što je naglasila kolegica Mrak-Taritaš, a to je dakle da taj raspored uspješnosti u tim zonama nije jednak. Korisnici svih slobodnih zona u RH, njih 143 u 2014., zapošljavali su ukupno gotovo 8000 radnika. Iako je i broj radnika i broj korisnika zona smanjen za gotovo više od 35% njihov ukupni prihod je veći za 8,5% u odnosu na 2013. i za 2014. iznosi preko 5 milijardi kuna. Još je veći i rast dobiti koji u odnosu na 2013. godinu je veći za 117,34 milijuna kuna i iznosi gotovo 150 milijuna kuna dobiti. Ukupni iznos korisnika slobodnih zona bio je 4 milijarde kuna što je u ukupnom prihodu gotovo zapravo iznad 77%, a i prihod države odnosno prihod lokalnih samouprava na kojima se nalaze slobodne zone povećao se za 230 tisuća kuna i on iznosi 760 tisuća kuna u 2014. godini. Ovi podaci koje sam iznio upravo i koji stoje u ovom Izvješću za 2014. o slobodnim zonama govore nam, premda netko želi prikazati to drugačije, da je upravo ta 2014. godina bila prekretnica za izlazak iz krize RH i da je ukupan rast industrijske proizvodnje i izvoza odrazio se i na korisnike slobodnih zona odnosno obrnuto, da se rast prihoda i dobiti u slobodnim zonama odrazio na ukupni rast gospodarstva u RH. Kolegice i kolege u preostalom vremenu ja bih vam još mogao iščitavati čitav niz ovih podataka koji se nalaze u ovom izvješću. Međutim mislim da to nema smisla jer za razliku od javnosti ja smatram da smo mi zastupnici dovoljno pismeni da to znamo iščitavati i sami. I zapravo ovaj demotivirajući dnevni red koji nam donosi izvješća iz 2013., 2014. godine zapravo bismo trebali preskočiti i baviti se 2016. godinom. Stoga da ne oduzimam više vremena vama i vladajućima još ću samo zaključiti kako će klub SDP-a prihvatiti ovo izvješće.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi izvjestitelji, kolegice i kolege. U ime Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske demokršćanske stranke, sve vas skupa pozdravljam. I želim prije svega pohvaliti ovo izvješće iako se ono odnosi na 2013. i 2014., ja mislim da je korisno za sve nas da smo ga dobili i da o njemu raspravljamo i da iz ovih pokazatelja možemo iščitati da su one lokalne i regionalne samouprave koje su se trudile stvarati poduzetničku klimu i razvoj poduzetničke infrastrukture na svom području dobro iskoristile ovaj Zakon o osnivanju carinskih zona i da su na taj način omogućili evo 143 poduzetnika da ostvare svoje poslovne ciljeve, da kroz olakšano poslovanje što se tiče carinskog zakona i povlastice kroz carinsko poslovanje i kroz PDV zaposle svoje kapacitete, da zaposle skoro 8 tisuća ljudi i na taj način su evo te lokalne i regionalne samouprave koje su zajedno sa tvrtkama osnivale ovakve zone u biti dobro učinile i poduzetnike ali i građanima ukupno svog područja. Pa tako evo i na području Brodsko-posavske županije, grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija zajedno sa holdingom Đuro Đaković osnovala … zonu slobodnu zonu u kojoj je evo poslovalo 40-ak poduzetnika i koji su uglavnom zapošljavali radnike koji su bili višak u Đuri Đakoviću uglavnom metaloprerađivačke struke i drugih prerađivačkih struka. I na taj način smanjili pritisak na Zavod za zapošljavanje u gradu Slavonskom Brodu i doprinijeli ukupnom razvoju ovoga kraja. Ono što sada nas zanima što se to dogodilo, da li je to samo izmjena zakona i smanjenje ovih povlastica da je njih 39 podnijelo zahtjev za izlazak iz zone, da je ostala samo tvrtka Saint Jean Industries francuskog vlasnika koju također pohvaljujem obzirom da je evo u metaloprerađivačkoj branši, u autoindustriji pronašla svoj interes otvoriti svoje kapacitete u gradu Slavonskom Brodu. I za pohvaliti je da oni šire svoje poslovanje i da je najavljeno novo upošljavanje djelatnika bez obzira na ove izmjene Zakona o slobodnim zonama. Pravo je pitanje gdje je ovih 39 obrtnika, poduzetnika koji su poslovali u toj zoni, na koji način im možemo u buduće pomoći. Pa evo pozivam ministra, zamjenika ministra da dođu u radnu posjetu da pozovemo te poduzetnike koji su poslovali u slobodnim zonama a sada više nisu da vidimo gdje su oni danas na tržištu na koji način i kojim olakšicama im možemo omogućiti da nastave svoje poslovanje i da zadrže uposlenost, odnosno da razviju svoje poslovanje dalje. Mislim da u gradu Slavonskom Brodu ima radne snage ovakvih profila, da imamo i tradiciju kroz Đuro Đaković, da imamo i strojarski fakultet, veleučilište. Vjerujem da ćete nas podržati i u zahtjevu za sveučilištem u gradu Slavonskom Brodu i da na taj način jačamo kapacitete i nerazvijenijih regija kao što je Slavonija, Baranja i Srijem. Tako da sigurno te kapacitete treba i ubuduće koristiti i vidjeti gdje su ti poduzetnici i kojim mjerama im možemo dalje, ubuduće olakšati poslovanje. A naravno da i ovaj je dio slobodnih zona koje su u lukama treba vidjeti na koji način podići nivo poslovanja luka i slobodnih zona u njima. Mi smo tu također zainteresirani i za luku u Slavonskom Brodu da se više investira i čim prije omogući zainteresiranim investitorima da tamo ostvare svoje proizvodne kapacitete. Evo nadam se da će i termoelektrana konačno se krenuti graditi u Slavonskom Brodu da se i one administrativne barijere koje su imali, a da će to biti prilika i za druge investitore da krenu njihovim tragom.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Prvo da se zahvalim svim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru na podršci u ovom izvješću koje je pripremilo bivše ministarstvo, odnosno ministarstvo 2015. godine s obzirom da je nažalost još uvijek to jedino o čemu raspravljamo a to su izvješća iz 2014. godine. Zakonskih rješenja ima vrlo malo ili uopće ih nema. A najviše sam tužan što nema rješenja vezano uz poduzetnike i obrtnike. I kada govorimo o ovom izvješću ne možemo ne spomenuti to da ima vrlo malo, odnosno uopće nema aktivnosti sada resornog ministarstva kako pomoći poduzetnicima i obrtnicima osim naravno načelnih najava na određenim aktivnostima poput ručka u HUP-u itd. i konstantno jedno te istih najava. Znači 3% kamatne stope HBOR-a koje već imamo, pojednostavljenje procedure prilikom natječaja koji su u tijeku i koji već funkcioniraju ali nema daljnjih iskoraka i onoga što smo trebali već ova 3 mjeseca i bili bi vidjeli da je bio određeni kontinuitet u Vladi koja je bila prije ove. Što se toga tiče odnosno slobodne zone su kao što je to ovdje vidljivo jedan vrlo efikasan instrument za izvoz RH pogotovo prema trećim tržištima od 2013. oda kada smo u EU normalno da jedan dio poduzetnika pa tako i u Slavonskom Brodu nije više pronalazio svoj interes da radi u slobodnim zonama pošto su slobodne zone isključivo i najviše ja bih rekao osjetio beneficije prema onim poduzetnicima koje ostvaraju pravo i izvoz. A obzirom da smo sada na zajedničkom tržištu EU tog efekta više nema i normalno da će se jednim djelom smanjivati i obujam poslovanja i broj zaposlenih odnosno broj tvrtki koje imaju interes rada u slobodnim zonama ukoliko ćemo se samo oslanjati na izvoz prema EU. Ono što mi trebamo raditi u budućnosti je promovirati izvoz prema drugim zemljama van EU, prvenstveno ja bih rekao velikim ekonomijama u Južnoj Americi i Aziji i sa te strane treba koristiti ove zone koje su na našem jadranskom djelu. S time kada čitamo danas i gledamo inicijative u novinama gdje neke zemlje nude suradnju na više područja, ja bih rekao da takvu suradnju treba objeručke prihvatiti. Znači, ukoliko možemo vidjeti interes da neke zemlje sa Istoka uvoze svoju robu u EU preko naših luka a da se ta suradnja proširi primjerice na obranu ne vidim zašto ne bi bili za to i ukoliko se za to odredimo sigurno nećemo biti na gubitku. Ono što želim reći, iako je u slobodnim zonama radilo prošle odnosno 2014. godine 7827 zaposlenih i taj broj se nešto smanjio. Ja sam zabrinut jer imam osjećaj da danas sutra pogotovo kad govorimo o zanimanjima koja su u opadanju odnosno obrtničkim zanimanjima, tamo će raditi sve manje i manje ljudi zbog toga što ova Vlada i Ministarstvo poduzetništva i obrta u ovom trenutku ne podupire obrtnička zanimanja i ovdje ću reći danas a spominjat ću i svakom prilikom u narednim raspravama da 1200 obitelji u Hrvatskoj čeka stipendije da im Ministarstvo poduzetništva i obrta ispati koje je usvojeno u Proračunu prije više od mjesec dana, znači najpotrebitiji ljudi u RH, djeca koja se školuju za zanimanja koja su deficitarna, koja se rijetko tko odlučuje uopće upisivati, strukovne škole imaju problem sa upisima u takva zanimanja, ministarstvo osigurane novce u proračune ne isplaćuje našoj djeci. Moje pitanje, tko će onda raditi u slobodnim zonama? U tim tvrtkama? Moje je pitanje zbog čega se taj novac ne isplaćuje? Radi se o 5250 kuna, koja je 1200 i više Hrvatskih obitelji čeka. To je dragi moji kolegice i kolege i predstavnici Ministarstava 5000 ljudi u RH, naših sugrađana koji čekaju taj novac, a kažem radi se o nerijetko socijalno najugroženijoj populaciji. Zbog čega se ne isplaćuje i zbog čega bi netko tko je možda odlučio upisati takvo zanimanje sljedeće godine na osnovu stipendija koje smo uveli prošle godine 7502 kn mjesečno sada upisao takvo zanimanje. To je pitanje i odgovornosti i ministarstva i ministra zbog čega se to ne radi. To je vrlo veliki problem i ja sam siguran da svatko od vas kao što meni šalju ljudi mailove i pitaju zbog čega se to ne isplaćuje, vjerojatno i vi imate kontakte jer u svakom Hrvatskom gradu ima od te djece koja stvaraju tu stipendiju.

To je evo poziv sa ovoga mjesta kako bi sutra ta djeca mogla ostvariti i opet imati ja bih rekao neka nova djeca želju da upišu takva zanimanja jer ta pomoć nije mala. Sa druge strane, nemamo nikakvih po prvi puta pa ni za one koje posluju u slobodnim zonama poticaja, znači ne postoji konkretni program poticaja za male i srednje poduzetnike a vidjeli smo da u slobodnim zonama posluju najviše mali i srednji poduzetnici. Po prvi puta nakon 7, 8 godina ne postoji od strane Vlade RH program poticanja malih i srednjih poduzetnika. Zašto? Ne znam. Možda zato što opet nema konkretnih ideja pa nije trebalo čak niti previše biti inovativan, trebalo je preuzeti ono što je bilo proteklih godina, osigurati novce u proračunu i krenuti sa poticajima. Znači, ja sam zabrinut da ovaj rast koji smo imali u proteklih godina između malim i srednjim poduzetnicima se neće nastaviti zbog toga što nemamo program. Prva tri mjeseca nemamo ni jednu konkretnu mjeru Ministarstva poduzetništva i obrta osim SID financiranja i PRISIF financiranja koji smo ugovorili prošle godine sa svjetskom bankom i to je jedan jedini program, opet kažem program protekle Vlade. Molim vas gospodo, primite se posla, radite nešto i predlažite. U prva tri mjeseca prošle Vlade imali smo program poduzetnički impuls, povećanje za ulazak u sustav PDV-a sa 150 na 230 hiljada kuna, povećanja plaćanja za paušal na PDV na 150 hiljada kuna, znači bile su konkretne aktivnosti i mjere.

Kamata od tri posto imamo već sada u HABOR-u, imamo pristupa financiranju, imamo fondova EU, zaustavljen je natječaj za poduzetnike i obrtnike iz EU zbog tih najava zadnjih tri mjeseca nije imao previše prijava i sada čekamo da se izmjene pravila. Jer 15 milijuna kuna nije bilo dovoljno visine potpore za pojedinog poduzetnika? Da li nekom treba možda više? Da li se zbog toga zaustavio natječaj, da li ćemo zbog toga izgubiti nekoliko mjeseci i ja čekam jer je ministar rekao da će to biti gotovo kroz desetak dana, do kraja četvrtog mjeseca početkom petog. Ukoliko ne bude sljedeći tjedan ponovno pokrenut natječaj za male i srednje poduzetnike za ulaganje u opremu i postrojenja. Ja postavljam pitanje odgovornosti onih koji su to zaustavili. Zbog čega ste zaustavili, zbog čega stvari koje su funkcionirale nisu išle dalje? Zbog toga da se navodno olakšaju procedure, pa sad neće trebati bankovna garancija unaprijed. Pa šta to znači da ćemo cijeniti projekte sve i onda nakon toga, nakon što naši službenici izevaluiraju projekte, ako netko ne dobije bankovnu garanciju cijeli taj posao će biti uzaludan. Znači, neke stvari koje smo radili, koje su bile dobre su zaustavljene zbog pitam se kojih interesa? Zbog toga što možda nekom 15 milijuna kuna nije dovoljno i htio bi možda dobiti 25 ili 30 milijuna kuna. Zbog toga se ne zaustavljaju natječaji i ne mijenjaju se određene stvari. Ono zaključno što bih htio reći na kraju nisam zadovoljan ni situacijom u Gradu Zagrebu. Zbog čega? Zbog toga šta vidimo da u Gradu Zagrebu ukupno od 7827 zaposlenih radi samo 241, zbog toga što je izvoz pao, zbog toga šta je prihod na razini otprilike 397 milijuna kuna šta je opet manje ili negdje oko desetak posto. Pardon, 671 milijun kuna, znači 13%, što znači da Zagreb ne koristi svoje kapacitete. Ukoliko u Zagrebu imamo četvrtinu gospodarstva onda taj udio u prihodima u Republici Hrvatskoj ne smije biti 13% nego najmanje 25 i više posto s obzirom da imamo najbolje razvijenu infrastrukturu. Ni gradonačelnik grada Zagreba očito nema interesa za ovakve projekte i ne daje im potporu, nego pitaj Boga čime se bavi.

Poštovani kolega Maras, na samom početku ste se zahvalili na podršci prema Ministarstvu od strane klubova koje su izrazile podršku izvješću. Naravno da ministarstvo ima određene zasluge u samim tim izvješćima, međutim evo preko udruge „Hrvatske slobodne zone“ sam dobro upoznat sa odnosima samog ministarstva, prema slobodnim zonama, prema ljudima koji tamo rade, prema koncesionarima, prema onima koji obavljaju djelatnosti u slobodnim zonama. I mogu reći da oni nisu bili zadovoljni sa odnosom koji su u ministarstvu imali dok ste vi na čelu ministarstva bili. Imam tu i neke bilješke sa sastanaka gdje se vidi da ste bili upoznati sa mnogim problemima koji su i danas prisutni u samim slobodnim zonama. Ono što očekujemo od novog čelništva ministarstva da pristupi puno drugačije, puno odgovornije, da ovakve informacije nakon toga više ne dobivamo nego da zaista sve informacije koje dobivate sa terena o mogućnosti da Republika Hrvatska možda i nije koristila sve porezne EU opcije koje nam stoje na raspolaganju, da često puta nemamo ujednačenu praksu ni prema zonama, da sve te informacije uzimate u obzir, da se prema tim ljudima odnosite korektno i da na temelju tih informacija donosite pravilnike, predlažete zakone, da im budemo od pomoći jer ono što je radila bivša Vlada i bivše ministarstvo na žalost evo iz prve ruke od tih ljudi mogu reći da nisu zadovoljni.

Pa ne moram ja imati nekoga u nekoj udruzi da me hvali kao šta je primjerice jučer Udruga malih i srednjih poduzetnika u HUP-u hvalila. Kaže, sastali smo se čak pet puta u protekla dva mjeseca. Pa kaj to znači? Mislim jel' radimo posao ili se sastajemo na radnim ručkovima, lamentiramo, diskutiramo, brend stormamo itd. Znači, ja sam i ovdje su prezentirani konkretni brojevi. Ne treba mi bilješke za sastanke ako kaže da je izvoz rastao 34% To znači da su određeni efekti postignuti. Pa ako to nije dobro onda ne znam što je dobro. Znači, ja sam se zahvalio na izvješću jer ste svi vi i vi prvi hvalili ovo izvješće koje je napisalo bivše ministarstvo i koje je odgovorno za rezultate koji su se desili 2014. godine. Pa možda ja nisam zadovoljan sa svime, ali bitno je ono šta ostaje iza tebe, bitni su rezultati koji ostaju, a ne da li si se sa nekim sastao pet puta u dva mjeseca. Ja iskreno nisam volio i vrlo rijetko sam nakon bilo kakvih otvaranja i evenata ostao na radnim ručkovima i pričao uz janjetinu i dobro vino. Ja sam više volio raditi i konkretne stvari koje smo napravili mislim da ostaju iza nas. Tako da te pohvale shvaćam kolokvijalno i načelno. Ono što mene zabrinjava što nema ni jedne konkretne aktivnosti, a trebalo bi i vas zabrinjavati. Zbog čega ne pitate se u pregovorima MOST-a sa HDZ-om i SDP-om bilo je puno razgovora o poticajima malim i srednjim poduzetnicima? Zbog čega sad o tom ne pričate? Nema ničega. To je ono zbog čega bi se vi trebali zabrinuti, a ne to da li vam je netko rekao da li je bio na sastanku ili nije. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras, puna su vam usta hvale. No međutim, statistika govori puno drugačije od onoga što ste vi izrekli. Znači, jednostavna dionička društva koja su omogućila zapošljavanje prouzročila su i nešto veću dobit i izvoz. No međutim, stvar je bila za vaše vrijeme ovakova. Kažu u pola mandata bez rezultata. Maras nas vodi u sigurnu propast. To su članci iz novina koji su govorili o tome da je u 2014. godini 5000 obrta manje, ali je 7000 jednostavnih dioničkih društava otvoreno koja su sa 10 kuna ili ne znam koliko je bio ulog krenula u posao. Većina je zamračila stvari, napravila posao, propala, nema odgovornosti, nema ničega. U tom grmu leži zec gospodine Maras i u vaših obaveza koje ste ostavili ministarstvu i trebaju se platiti u ovoj godini, pa to nitko ne spominje. No mislim bilo bi dobro da objasnite gdje je 40 milijuna kuna upucano kojih nije bilo planirano za ovu godinu.

Statistika kaže: „Statistika pola mandata bez rezultata“ Mislim to je zbilja zanimljiva statistika, u jednoj rečenici, pola mandata bez rezultata. A ako ne znate ovo su novinski članci, ovo nije statistika. Ono što ću vam sada reći, što se tiče, vi ste zastupnik, što se tiče bilo kakvih potraživanja i dugova uputite zastupničko pitanje i nek' vam odgovori ministar ili njegov zamjenik može ovdje odgovoriti. Znači radi se, to mogu reći 100 puta, reći ću još ako treba 100 puta i u budućnosti radi se o financiranju kamata. To neki ljudi koji su ovdje iz lokalne samouprave znaju ne' Znači radi se o kamatama koje država sufinancira. Ja kada sam došao za ministra nisam plakao da moram plaćati te kamate nego sam prihvatio odluku Vlade koja je također isto takva bila u 2015. I te kamate ćemo plaćati do 2022. ili 2023. godine. I novi ministar koji dođe isto će morati plaćati kamate. Što se tiče još jednog dijela tog famoznog duga se radi o 6 ili 7 milijuna kuna što moramo isplatiti učenicima stipendije. Proračun je usvojen u Hrvatskom saboru, gdje su nestali? Oni su taj novac dobili. Najponosniji sam na taj projekt, od svega što smo napravili u protekle 4 godine, jer sam vidio osobno tu djecu i te ljude koji se školuju za ona zanimanja koja su potrebna Hrvatskoj a nemaju financijskih sredstava. I umjesto da molite da se ta sredstva isplate vi se sad nešto čudite. Pa dajte pomognite toj djeci da nastave školovanje i da ne čekaju bez veze mjesec i pol dana novac koji je osiguran u državnom proračunu.

Gospodine predsjedavajući, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici hvala vam na prihvaćanju Izvješća za slobodne zone za 2014. godinu. Ovo izvješće su radile stručne službe Ministarstva poduzetništva i obrta. Te stručne službe rade dugo vremena i bilo koja Vlada da se napravi stručne službe bi sublimirale financijske izvještaje onakve kakve jesu. Krenuo bih od upita gospodina saborskog zastupnika Gordana Marasa. Što se tiče ovih 5 puta znači višeg sastajanja sadašnjeg ministra od vašeg je da se detektiraju problemi koji su gomilani unazad 4 godine. Što se tiče priče i komponente 2 iz SID Capitala od 2,5 milijuna eura ono stoji u ladici godinu dana. Nije apsolutno ništa napravljeno po tome. Komponenta 2. ide ubrzo jer je bio problem jer vi niste htjeli da se registrira u RH taj fond, a znate dobro da fondovi visoko rizičnog kapitala podliježu porezima i nisu prihvatljivi za menadžment. I na kraju kad se sublimiraju financijski rezultati ispadne da ona sredstva koja plaćamo do Svjetske banke i koji iznosi 0,35% od tih 20 milijuna eura koje smo potpisali su puno, puno skuplje. SID Capital smo plasirali u roku mjesec dana otkako smo preuzeli vlast u ministarstvu tj. otkad smo preuzeli kormilo Ministarstva poduzetništva i obrta. Što se tiče ovih natječaja koji ne izlaze trenutno, u ovom Saboru je bilo riječi o Izvješću za 2014. godinu i otišli ste malo in extenso ali odgovorit ćemo vam i na to pitanje. Prema nacionalnim pravilima po kojima ste vi radili za ove natječaje koji su bili za alocirana sredstva tj. za participaciju projekata i pisanje projekata prema EU fondovima su imali 6 koraka. Treba određeni vremenski period da se ta dokumentacija minimalizira i da umjesto godina i mjeseci koje naši poduzetnici i realni sektor vapi za bespovratnim sredstvima on se maksimalno skrati i da se povučeni iznos sredstava ne udvostruči, utrostruči nego da se ministarstvo pretvori u servis tom realnom sektoru a ne metaforički rečeno zatvoreni … [[Ne razumije se.]] Što se tiče kamate od 3%, ako ćete spominjati statistiku u roku 4 godine vi imate kreditno bonitetni potencijal realnog sektora na negdje oko 10% Banke su vam što se tiče likvidnosti izuzetno velike. Neke komercijalne banke imaju preko 10 milijardi kuna ali nije pokriven rizik. Poanta je da ovo ministarstvo će raditi i radi na pokrivanju tog rizika i lakše dostupnih sredstava financiranja prema tom istom realnom sektoru.

Što se tiče slobodnih zona i tog dobrog poslovanja znamo da slobodne zone posluju od 1991. Krucijalna promjena koja se desila u slobodnim zonama 2007. godine je bila usklađenje regulative znači pravilima prema zakonima EU. Znači do 2016. ćemo apsolutno primijeniti regulativu i poticati male i srednje poduzetnike u tim slobodnim zonama. Jednostavno zatvorenost tj. otvorenost tržišta prema EU i pojedinim tvrtkama nije dopustilo tj. da plaćaju bila im je otegotna okolnost da plaćaju taj parafiskalni namet u slobodnim zonama. Samo povećanje prihoda koje se desilo generiralo 4 milijarde kuna izvoza i ona dobit koja je ostala u biti i ovi koncesionari koji su bili u slobodnim zonama imali su lošije poslovne rezultate. EU posluje sa ukupno u 23 zemlje sa 71 slobodnom zonom, sama Hrvatska ima trenutno 13. Ono što je gospodin Šimić predlagao, svakako da su ti prijedlozi za primjenu regulative iz zakona u razmatranju i većina će ih biti prihvaćena i prezentirana u ovom Hrvatskom saboru. Nastavno na gospodina Davora Vlaovića i gospodina Leona Žulja apsolutno imamo hodogram rada i među poduzetnicima smo. A vrijeme će pokazati kao što ste i sami rekli kako ćemo generirati naše outpute prema realnom sektoru tj. ciljanim malim i srednjim poduzetnicima koji i statistički generiraju 99% gospodarstva Hrvatske. Gospodin Mateljan je naveo daje prihod 4 milijarde, izvoz je 4 milijarde a prihod je preko 5 milijardi kuna.

U vašem odgovoru opet niste spomenuli kada ćete isplatiti stipendije, znači ni riječi o tome. Znači ugovor smo potpisali sa Svjetskom bankom 8.7.2015. godine, ugovor smo potpisali. Nakon toga 4 mjeseca su bili izbori pa onda je nemoguće reći da godinu dana stoji u ladici. Znači čisto tehnički, godina ima 12 mjeseci, nakon 8.11. nije bilo moguće raditi dok se nije formirala Vlada i sada ova tri mjeseca su uspjeli konačno taj projekt pokrenuti. Ali to je bitno reći, to je projekt bivše Vlade i ništa nije stajalo u ladici. Pogledajte bilješke sa sastanaka sa Svjetskom bankom. Znači nisam ja bio protiv toga, nego sam ja inicirao da bude sjedište u RH i to će vam reći kolege iz Svjetske banke jer oni to znaju. Ili neka vam naprave brif u HAMAG-u pa će vam isto tako iz određenih podataka to biti jasno. Znači nije ništa čekalo u ladici S druge strane, kako ćete postići 3%, ništa ne čujemo o tome. Kako ćete to postići?

Kako ćete postići 3% Recimo ja sam prošle godine imao konkretnu mjeru, subvencionirali smo kamatu 5% za mikro kredite, upravo za ove koji su najmanji i 5% smo dogovorili s bankama i preko 2000 takvih kredita je realizirano. Znači to je konkretna mjera. Znači ovo što govorite nažalost je jedna općelogija kako ja to zovem i nažalost ne donosi nikakve rezultate. Ja bih volio da vi imate konkretna rješenja i prijedloge ali na žalost ih nemate.

Znači komponenta 1 koja je plasirana od 2,5 milijuna eura je trenutno plasirana a sastoji se još i od komponente 2 koja je 10,7 milijuna eura i od komponente 3 tehničke podrške od milijun i pol eura. Komponenta 2, krivo ste me shvatili, ja sam rekao da ste vi bili kočničar zbog zakona, tj. htjeli ste da se registrira fond u Hrvatskoj. Ali onda on ne bi bio prihvatljiv start up-ovima i ranoj fazi financiranja realnog sektora. Jer … [[Govornik se ne razumije.]] , ne bi bio gospodine Maras zato što ako se registrira u RH takav fond on je podložan plaćanju poreza na dobit i onda bi nam se desilo da bi platili zajam koji smo uzeli od Svjetske banke na neiskorištena sredstva i onda bi generirali još veći gubitak. A u Europskoj uniji, ispričavam se, u EU ako se registrira taj fond i ta sredstva iz tog fonda ne podliježu poreznim, znači tax free-u i onda financiraju samo one tvrtke koje obavljaju djelatnost u Hrvatskoj.

I nadam se da ste čuli o portfeljnim jamstvima i jamstvima kapitala koje će imati za učinak pokrivanje rizika bankarskog i samog izvora financiranja.

Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Materijale ste primili. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog stavi u hitnu proceduru sukladno članku 206. Poslovnika, sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno Poslovniku. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja, uvaženi ministar Zdravko Marić.

Dakle, ovim se zakonom uređuje provedba carinskog zakonodavstva donesenog na razini EU koji državama članicama daje ovlaštenja da nacionalnim zakonodavstvom urede pojedina pitanja iz područja carinskog zakonodavstva čije uređenje nije u nadležnosti Unije. Uredba o carinskom zakoniku Unije u cjelini svoje obvezujuće izravne primjene u svim državama članicama uvodi niz novosti koje za posljedicu imaju potrebu donošenja novog zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU radi uređenja pojedinih pitanja za koje Uredba o carinskom zakoniku Uniji daje ovlaštenje državama članicama da nacionalnim zakonodavstvom reguliraju pojedina pitanja iz područja carinskih propisa, ponavljam čije uređenje nije u nadležnosti EU. Ta se pitanja uređuju ovim zakonom s ciljem osiguranja primjene obvezujućih carinskih propisa EU te osiguranja pravne sigurnosti sudionika carinskog postupka koji se provodi na državnom teritoriju RH. Obzirom da je carinski zakonik Unije u punoj primjeni od 1.svibnja 2016. godine nužno je da se do punog dana njegove primjene u RH također provede postupak donošenja, zato smo i predložili hitni i ovaj zakon prema prijedlogu bi i tako istupio sa 1.svibnjem 2016. Nema. Otvaram raspravu. Prvi prijavljeni je Klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Leon Žulj.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, zastupnici i poštovani ministre. Pred nama je zakon koji uređuje okvire oko carina, znači carinsko zakonodavstvo unutar EU i ulazeći u EU u obvezi smo uskladiti zakonodavni okvir kako za poslovanje poduzetnika vezano za uvoz, za izvoz, vezano za … ćemo u idućim zakonskim prijedlozima isto iako vrijednosnih papira. Na prijašnjoj točci smo imali isto raspravu oko slobodnih zona gdje je također bilo evidentirano što to sada znači kada govorimo o poslovanju o slobodnim zonama, kada govorimo o carinama unutar EU. Dio smo sustava Unije, 16% svjetskog uvoza roba se odvija na prostoru EU gdje je i RH članica, to znači 270 milijuna tona roba i ovim zakonom je usklađeno kad govorimo o zakonodavnom okviru ukupan zakon sa EU s time da se jedan dio koji je bio prije definiran našom nacionalnom regulativom ovim zakonom se sada definira u ukupnosti i Zakon o provedbi carinskih propisa EU. Kao što je napisano o ocjeni o izvorima potrebnih sredstava za provođenje zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu niti povećava rashode carinske službe. Ovaj zakon ukoliko se on kao takav usvoji je u primjeni u svim državama članicama od 1.svibnja 2016.godine. Klub HDZ-a podržava navedeni zakonski prijedlog. U ime Kluba HNS-a uvažena zastupnica Božica Makar. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Evo imamo tu zakon koji normalno trebamo uskladiti, pridržavati se Direktiva EU pa ćemo tako danas i ovaj Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU, to nije uopće sporno. Međutim, ima dosta pitanja koja su prepuštena da se reguliraju samim članicama EU, i te članice mogu utjecati na određene zakone i zato bi bilo stvarno dobro da ne donosimo sve takve izmjene i usklađenja naročito gdje ima dosta stvari koje reguliraju same članice EU po hitnom postupku nego da se o njima raspravi i da ostane više vremena za razmotriti i utvrditi primjedbe. U ovom prijedlogu Zakona obuhvaćeno je mnogo dopuna, izmjena, regulirana su određena pitanja o kojima odlučuje RH odnosno mi ovdje u Saboru. Tako imamo zakon koji uređuje pitanja carinske provedbe prava intelektualnog vlasništva, pitanje konverzije valuta, određivanje roka za plaćanje carinskog duga, unos roba u carinsko područje, mjesto i vrijeme pregleda robe, nadzor, prekršaji i kazne kao i još mnoga druga pitanja. Ovim prijedlogom Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU izvršeno je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Ono je trajalo 14 dana i u tom periodu mogu reći da je bilo dosta primjedbi i prijedloga a sve u cilju poboljšanja ovog zakona. Neke od njih predlagatelj je i prihvatio dok veliki broj njih nije prihvaćeni. Međutim, ako želimo stvarno pomoći našim gospodarstvenicima, a to stalno pričamo a ja sam sigurna da to i želimo, onda ipak trebamo uvažavati i njihove primjedbe, njihove prijedloge. Jer upravo su oni ti koji posluju po tim zakonima i najbolje znaju kako ih poboljšati i kako da svi mogu poštivati te zakone, ali opet da im ne budu ograničavajući faktor. Oni su tako tražili da se izjednače sa zakonima, odnosno da naš Carinski zakon bude isti kao što je i u državama susjednima koje su također članice EU i da se samim tim deklaranti ne dovode u nepovoljniji položaj odnosno operateri istovremeno. Smatram da je trebalo uvažiti te primjedbe i određene specifične situacije na koje je ukazalo Udruženje međunarodnih otpremnika, a radi se o reguliranju prekršajne odredbe gdje se ne bi sankcionirao deklarant koji sam uoči grešku i zatim je ispravi sam. Još jednom napominjem, važno je da ovakvi zakoni idu u redovitu proceduru kako bi ostalo vremena da svi ih razmotrimo i da o njima donesemo najpovoljnije odluke i rješenja. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Vlada je podnijela amandman koji je postao sastavni dio konačnog prijedloga zakona sukladno članku 202. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja? Dakle, direktivom Vijeća iz 2015. godine od 27. siječnja 2015. izmijenjena je direktiva Vijeća iz 2011. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica. Stoga se Zakonom o dopunama Zakona o porezu na dobit izvršava obveza usklađivanja. Direktiva Vijeća iz 2011. propisuje neoporezivanje prihoda od dividendi i udjela u dobiti, te neoporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti porezom po odbitku za povezana društva unutar EU. Uočeno je da se te odredbe zlouporabe naročito u slučaju velikih multinacionalnih kompanija kao na primjer u dva slučaja. Kao primitak dividendi prikazuje se nešto što nije dividenda kako bi se izbjeglo porezne obveze, a zapravo se radi o primitku kamata ili nekom drugom oporezivom prihodu. Ta uskladba je već učinjena 2014. S druge strane raznim umjetnim aranžmanima, transakcijama stvara se ili stvori se dobit u društvu u državi koja ima manju poreznu stopu. Potom godišnja zarada završi kod matice kao dividenda, a zapravo je trebao biti prihod matice u djelatnosti. Ili pak ugovaraju se aranžmani, umjetne konstrukcije koje imaju učinak međusobnog prebijanja ili poništavanja, kružnih transakcija, te se dobit prebacuje u društvo koje ima porezni gubitak ili koristi poreznu olakšicu, a naknadno se isplati dobit matici i to neoporedivo, neoporezivo pardon. I slični primjeri. Stoga se ovim zakonom upravo regulira, odnosno popravljaju i ispravljaju ove nepravde, odnosno zlouporabe, a isto tako se uvodi tzv. minimalno pravilo protiv zlouporabe. Prema Zakonu o minimalnom pravilu protiv zlouporabe će se primijeniti na sve obveznike poreza na dobit pri utvrđivanju prava na umanjenje porezne osnovice, porezne obveze i izuzeća od oporezivanja. Dakle, proširili smo obuhvat odredbi direktive obzirom da se ista bavi rezidentima i nerezidentima samo unutar EU, znači na sve porezne obveznike. Dozvolite mi dame i gospodo samo još uvodno kratko da kažem da je uz prijedlog zakona iz Vlade došao i prijedlog amandmana na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit radi otklanjanja mogućih nejasnoća u primjeni. Ovim amandmanom se definira što je aranžman, te se navodi kako aranžman predstavlja bilo koju poslovnu transakciju, aktivnost, shemu, sporazum, obvezu ili događaj, a može se sastojati od više mjera ili dijelova. I zadnja rečenica, dakle o Nacrtu prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit bio je objavljen i javno u cilju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću krajem, odnosno sredinom, do kraja 11. mjeseca 2015. godine i u tom razdoblju nisu bile zaprimljene primjedbe zainteresirane javnosti. Otvaram raspravu. Prvi za raspravu se javio uvaženi zastupnik Mario Kristić u ime Kluba zastupnika MOST-a. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo dozvolite da i ja u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista rečem nekoliko rečenica u svezi ovih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit. Dakle, novi predloženi članak 5a. Zakona o porezu na dobit propisuje mogućnost da Porezna uprava uskrati pravo korištenja olakšica i pogodnosti poreznim obveznicima ukoliko utvrdi da se radi o tzv. neutentičnim aranžmanima koje je porezni obveznik osnovao samo u svrhu korištenja tih pogodnosti. Evo sada je i ministar rekao da je iz Vlade došao amandman koji pojašnjava same te aranžmane iz čega proizlaze široke oblasti poreznog nadzora u tumačenju da li je nešto autentično ili nije. Ovom odredbom se ni u kom slučaju ne smije ograničiti pravo poštenih tzv. poreznih obveznika da koriste zakonom propisane mogućnosti umanjenja porezne osnovice. Dakle, ovdje govorimo o postupanju porezne uprave u praksi koja je na žalost često neujednačena od jednog područnog ureda do drugog i gdje se znaju javljati ekstremi od preblagog pristupa pojedinih inspektora do prestrogog pristupa koji u konačnici može rezultirati i gašenjem nekog poslovnog subjekta. Dakle, postoji jedna određena opasnost od primjene ove ovakve odredbe u praksi. Kada govorimo općenito o poreznom sustavu trebalo bi ga što više pojednostaviti i na minimum svesti provođenje složenih postupaka, poticati samo prijavljivanje poreznih obveza od strane poreznih obveznika jer samim time će se i ubrzati i učiniti učinkovitom naplata tih poreza. Po meni, a i po nama iz Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista bi bilo važno da se odgovarajućim izmjenama pripadajućeg Pravilnika o porezu na dobit detaljnije propiše što su to indicije koje ukazuju da se zaista radi o neautentičnim aranžmanima a što bi trebalo u konačnici biti i temelj za pokretanje poreznog nadzora te na koga pada teret dokaza u samom postupku. U ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Božica Makar, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege. Evo tu je Zakon o porezu na dobit, odnosno prijedlog zakona. To je veoma važan zakon, zakon koji regulira mnoga pitanja i koji utječe na živote mnogih gospodarstvenika, na njihovo poslovanje ali i šire. Slažem se s onima koji tvrde da česte izmjene zakona nisu dobre, naročito nije dobro često mijenjati Zakon o porezu na dobit ili Zakon o porezu na dohodak jer to dovodi u pitanje i investitore koji se odlučuju za ulaganje u određenoj državi. U posljednjih 10 godina kod nas je bilo stvarno puno izmjena zakona. Jedna od značajnijih izmjena bila je 2013. godine da je mijenjan Zakon o porezu na dobit. Naime, zbog ukidanja posebnim zakonom propisanih olakšica za područja posebne državne skrbi i grada Vukovara uvedene su nove olakšice za prvu skupinu i grad Vukovar odnosno za drugu skupinu gradova i općina gdje u prvu skupinu spadaju gradovi i općine, odnosno jedinice lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti do 50% prosjeka Republike Hrvatske, dok u drugu skupinu spadaju oni gdje je prosjek razvijenosti od 50 do 75% Oni inače prvi su oslobođeni plaćanja poreza na dobit dok drugi plaćaju 50% ili ne 20 nego 10% Znam da se to ne rješava ovim zakonom ali veoma bi bilo bitno utvrditi nove kriterije za razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti. Tu stvarno treba pod hitno vidjeti što se može napraviti jer su kriteriji jako neću reći čudni ali ajde nemoguće je utvrditi stvarni stupanj razvijenosti na temelju tih kriterija. Tako je izmijenjen i način priznavanja rashoda kreditnim institucijama u slučaju otpisa potraživanja po osnovi danih kredita. U 2014. izmijenjeni su uvjeti za korištenje olakšica na reinvestiranu dobit. Izvršeno je i usklađivanje s Direktivom Vijeća EU 2011/

Naime, često je bilo slučajeva da su se osnivale firme u drugim državama članicama, firme kćeri, i da je postojala dokumentacija na kojoj se stvarno moglo koristiti porezne olakšice i ostale beneficije međutim stvarni događaj u praksi se nije dogodio. Dakle, nije bilo autentičnosti događaja i zbog toga se upravo ide na to. Smatramo da je to dobro i da treba kontrola ali ono što je kolega prije mene rekao normalno cijeneći one i uvažavajući i dozvolivši im korištenje koji rade korektno i koji žele platiti na to porez.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicom, kolege i kolegice. Vjerojatno vječita tema kad su porezi u pitanju, uvijek zakonodavac donosi zakon a oni koji trebaju plaćati poreze nastoje da iskoriste trenutnu situaciju i da plate čim manji porez. I logična stvar da u onom trenutku kad je u Hrvatskoj porez na dobit povećan sa raznoraznim drugim dodacima, porez na dividendu, porez po odbitku itd. da postoje interesi poreznih obveznika da bez obzira i na međunarodne računovodstvene standarde, na domaći Zakon o računovodstvu, na direktive EU žele doći u poziciju da takvim zakonskim propisima dođu do čim manje i niže osnovice za porez na dobit. Međutim, kolegice i kolege nije to samo interes i cilj poduzetnika u Hrvatskoj. Nažalost mnoge multinacionalne kompanije koje su nama često znale držati lekciju su koristile priliku da u svojim poduzećima u Hrvatskoj i u nekim drugim zemljama izvršavaju nekakve usluge i to tretiraju kao da su pružile i na takav način izbjegavaju porezno plaćanje, plaćanje poreza na dobit. Mi smo isto tako imali situaciju RH što nam jasno govori da nekada porezna oslobođenja mogu donijeti daleko veću štetu državi nego što to jesu. Dakle mi smo godinama imali određene da tako kažem porezne oaze u RH temeljem ovog ili onog zakona. Međutim, to nažalost nije dovelo do stvarnog gospodarskog oporavka u tim područjima, tu prije svega mislim na područja od posebne državne skrbi nego su mnogi na žalost registrirali tamo tvrtke, praktički fiktivno a tvrtka je negdje drugdje stvarno radila međutim oni su prikazivali i porez na dobit i to je taj aranžman o kojem je govorio ministar koji je Vlada dodatno pojasnila svojim amandmanom. Dakle, negdje drugdje su radili a na području od posebne državne skrbi ili posebno Zakon o gradu Vukovaru su koristili priliku da prikažu da je sjedište tvrtke tamo i da na takav način izbjegavaju plaćati porez. To je na domaćem dijelu. A države međusobno potpisuju sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja upravo da se ne događaju ovakve stvari. Svjedoci smo i medijskih natpisa sada da su neke hrvatske tvrtke i neki ljudi uključeni u područja gdje su porezne oaze. Dakle uvijek se to događalo. Međutim, nacionalno zakonodavstvo naprosto treba biti takvo da bude ako želite privući investitora onda morate biti njemu prihvatljivi. Morate ga privući i vidjeti da li u konačnici ono što on plaća u državi i jedinice lokalne samouprave je više od nekakve stope koja je na očigled visoka i misliti ćete da ćete nešto u konačnici ubrati ali u konačnici dobijete manje. Jer kada pogledate sva davanja, počnimo samo od toga da ovih dana se puno govori o mirovinskom sustavu. Svaki novouposleni plaća doprinos za mirovinsko i na takav način povećava prihodovnu stranu državnog proračuna i smanjuje potrebu za zaduživanje za isplatu mirovina. Međutim, kada se govori o tome da bi trebalo oporezovati dobit onda ne gleda se na to kolika ta nova investicija donosi novih radnih mjesta. Koliko donosi drugih prihoda u proračun koji su možda daleko bitniji i daleko važniji nego što je sam porez na dobit. Ali ako istom visinom poreza na dobit postanete ne konkurentni, ako praktički navedete svoje porezne obveznike da odu u nekakvu drugu poreznu oazu u susjedstvu, tamo fiktivno praktički otvore tvrtku i obavljaju sve skupa i onda na kraju dio posla prebace tamo a tamo se prikaže dobit, dakle plati se manji porez na dobit i dividenda se unese u Hrvatsku, na nju se ne plaća porez na dobit i jasan je cilj. Dakle, cilj zakona ide u tome da se stvori šira baza za oporezivanje, samim time da dođemo u poziciju da porez na dobit u RH bude konkurentan za sve investitore. Na kraju krajeva nama je krajnji cilj privući investitore, otvoriti nova radna mjesta i ovaj zakon samo treba gledati bez obzira što je to usklađivanje sa direktivom EU, treba gledati da ide u tom smjeru.

Kolega meni je drago da ste i u ovom kontekstu govoreći o temi spomenuli i vidjela sam vrlo kritično poreske rajeve. Međutim, kažete da je potrebno i biti i privlačan ali ne vjerujem da ste rekli to u tom kontekstu. Koristim ovu priliku da svi skupa dakle govorimo ozbiljno o ovoj problematici, ne samo o zlouporabama kod postojećih poreskih rajeva nego pogotovo da kao zemlja EU nastojimo sve da se ti poreski rajevi iskorijene jer gdje god postoje poreski rajevi dotle postoji i pakao za obične porezne obveznike. Dok zemlje EU a to i mi doživljavamo prisiljavaju Vlade jedna drugu da uspostave različite mjere strogoće i treniraju mjere štednje dotle jedan proračun EU izgubi se i propadne u poreskim rajevima.

I ovaj zakon ide ka tome da se eliminiraju ti porezni rajevi. Da se eliminira isto tako tvrtke u Hrvatskoj koje fiktivno otvaraju tim poreznim rajevima poduzeće, fiktivno prikazuju tamo nekakve poslove da ne bi platili porez i onda prihod od te tvrtke unose u Hrvatsku oni temeljem pozitivnih zakonskih propisa neoporezivo jer se na njega plaća manja stopa poreza i u principu legaliziraju novac. Zato sam i rekao da i pojedine porezne oaze koje su bile u Hrvatskoj, možemo ih slobodno tako nazvati jer nakana zakonodavca u trenutku kada se donosio i Zakon o područjima od posebne državne skrbi i s time se posebno regulirao Zakon o porezu na dohodak i porezu na dobit. Isto tako i Zakon o gradu Vukovaru, je bila intencija da se investitori i da oni koji žele obavljati djelatnost odu na područja od posebne državne skrbi, tamo otvore pogone i zaposle lokalno stanovništvo. Međutim, nažalost, to se pretvorilo u nešto drugo. Tamo prijavim tvrtku, radim negdje drugdje i onda na kraju ne platim porez na dobit. A kada sam govorio o tome da želimo postati porezno interesantni upravo s obzirom uvijek moramo gledati svoje okruženje. To vam je najbolji primjer trošarina na cigarete. Dok god naše zemlje u susjedstvu imaju puno nižu trošarinu od Hrvatske na cigarete dotle će postojati veliki interes za švercom.

Jer ako ti investitori odu u Hrvatsku nećemo imati niti radnih mjesta niti zdravstvenog doprinosa niti poreza na dohodak, niti mirovinskog. Hvala lijepa. Kolega Šuker, dobro ste primijetili. Znači u nerazvijenim područjima kao što je Vukovar, da porez na dobit određenim gospodarstvenicima da bude znači ili umanjeno ili da bude slobodno područje, da ne budu ti porezi, tako bi trebalo biti na cijelom području nerazvijenih područja s tim da budu obaveze tih poduzetnika koji dolaze da na tim mjestima budu radna mjesta, na nerazvijenim područjima, ne da otvore ta mjesta, svoje tvrtke fiktivno u Vukovaru ili na nekom drugom mjestu. Vrlo bitno je ovdje primijetiti da imamo kod Poreza na dobit u Hrvatskoj i to se u javnosti govorilo i spominjalo često, opraštalo se po političkim podobnostima raznim poduzetnicima i osobama milijunski iznosi obaveza na dobit na porez. Međutim, to je znači ta nejednakost i nepravda prema svim građanima koji plaćaju uredno porez.

Koliko znam, vidim da vrtite glavom da se to spominjalo da neki nisu platili poreze. Zbog čega?

Informacijski sustav porezne uprave je takav da vi ne možete nekome prekrižiti porez, da bi to napravili mora postojati nekakvo rješenje, a to rješenje netko mora potpisati. Ako je to netko potpisao, onda je potpisao i praktički dokaz sam protiv sebe. Međutim, vi imate nekih drugih zakona koji su donošeni kako bi se riješila porezna dugovanja ali mislim da nije dobro da mi ovdje u Saboru govorimo na ovakav način, netko nekome ne može oprostiti porez ako mu to nije potpisao. Temeljem toga ili dobijete rješenje ili godišnje zaduženje. Isto tako tvrtka podnosi svoje financijsko izvješće gdje prikazuje kolika je osnovica poreza na dobit i koju dobit mora platiti, to je sve uknjiženo u sustav i to iz sustava ne možete isknjižiti ako netko ne izda akt da se to nešto promjeni. Prema tome na ovakav način raspravljat vi idete kontra samog ovoga zakona jer institucije koje bi trebale provoditi ovo, vi njih dezavuirate a to je ono što nije dobro. dakle, sve obveze postoje da li ih je netko platio ili nije može se utvrditi zašto ali uredno sa obračunatim porezima postoje. Da bi se izbjeglo fiktivno poslovanje preko nekoliko tvrtki donošeni su zakoni prije i donosi se sad zakon sukladno ovim novim direktivama EU i to su činjenice. Ne može nitko u poreznoj upravi doć i reći Janku ili Marku, ti nećeš platiti porez. Dakle, mora potpisati rješenje. Ako je potpisao rješenje onda snosi odgovornost i to su činjenice. Da je toga bilo, budite sigurno da bi mnogi ljudi iz porezne uprave završili tamo gdje im je mjesto ali ja kažem ti ljudi pošteno i časno rade svoj posao.

Kada govorimo o ovom zakonu i onome što usklađuje Hrvatsko zakonodavstvo sa EU Klub zastupnika SDP-a naravno će podržati ovaj zakon i sve ono što je vezano uz eventualne mogućnosti prijevara, osnivanje povezanih tvrtki, isplaćivanja razno raznih dobiti bez toga da se u Hrvatskoj plati porez koji se ovdje i zaradi odnosno na dobi koju su ovdje i zaradili. I sa te strane podržavam ovaj zakon, Hrvatska ne smije postati zemlja prepoznata u svijetu kao zemlja porezni raj, oaza za pranje novca, izvlačenje dobiti i slične stvari i sa te strane podržavamo ovaj zakon. Ono što nas s druge strne brine kao što nas brine i vezano uz druge prijedloge zakona da se ovdje radi o čisto tehničkom usklađenju, onome što EU diktira a Hrvatska prihvaća u svojem zakonodavstvu i da nema nikakvih novina, da nema nikakve inicijative i da sa druge strane naši poduzetnici nemaju rasterećenja pa i u ovom djelu poreza na dobit. Kada se pripremate za preuzimanje odgovornosti za upravljanje državom, upravo ovih 3, 6 mjeseci koristite za određene poteze koji će obilježiti vaš mandat i koji će pokrenuti hrvatsko gospodarstvo ili će ga zaustaviti kada ne radite ništa onda zaustavljate, a kada predlažete nove stvari onda dajete dodatni impuls i nove mogućnosti. Ja ću vas podsjetiti na neke stvari koje bi očekivali u Klubu zastupnika SDP-a da se nastavi dalje odnosno da dajemo kao Vlada, kao država određene aktivnosti koje bi pomogle poduzetnicima. U predizborno vrijeme post izborno vrijeme, puno je bilo najava o poreznom rasterećenju za tvrtke i poduzetnike, ukidanje parafiskalnih nameta, pojednostavljenja porezne ja bih rekao prikupljanja poreza, porezna bi trebala biti prijatelj ali ništa se ne dešava. Mi nemamo niti jedan prijedlog kao što je primjerice bio prijedlog povećanja iznosa za ulazak u sustav PDV-a na 230 tisuća kuna, oslobođenje plaćanja poreza PDV-a za tvrtke i obrte do 3 milijuna kuna. Nemamo proširenje diferencirane stope PDV-a kada je u poziciju došla prethodna Vlada 2012. godine odmah smo uveli stopu od 10% za turizam koja je upravo omogućila značajan investicijski potencijal u turizam i pokretanje gospodarstva u tom sektoru. Sada nemamo ništa. Nastavlja se surfati na tom valu, a sa druge strane novih inicijativa i aktivnosti nema. Povećali smo i poreznu osnovicu građana odmah čim smo došli u poziciju na 2200 kuna, a dvije godine nakon toga na 2600 kuna i porezno rasteretili građane šta je također dovelo do povećane potrošnje i do gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Povećali smo i razrede. Znači, više je hrvatski zaposlenici sa onim srednjim plaćama nisu toliko opterećeni kao što su bili prije. I najava i želja je bila da tako nastavimo i dalje sa povećanjem porezne osnovice za one najsiromašnije i za daljnje rasterećenje onih koji imaju srednje visoke plaće kako bi Hrvatska postala atraktivnija u tom smislu i za one industrije koje želimo ovdje a to su inovativne industrije, to su industrije koje stvaraju visoke dodane vrijednosti ali smo po poreznom opterećenju plaća još uvijek nekonkurentni i tu treba napraviti određeno rasterećenje. Znači, ono što želimo reći prilikom prihvaćanja kažem ovog poreznog zakona, da nema nikakvih inicijativa i da ne vidimo u kojem smjeru uopće što se tiče porezne reforme i poreznih zakona ova Vlada ide. Znači, nemamo nešto što će dati novi impuls i osobnoj potrošnji i investicijama, a na kraju krajeva ono što je najvažnije hrvatskom gospodarstvu. Sa druge strane, znači konstatirali smo nema poreznih inovacija i ja bih rekao impulsa gospodarstvu i građanima. Ali sa druge strane ima poreznog, ja bih rekao dizanja poreznog mulja. Znači, rekli smo da ne želimo da Hrvatska postane oaza za muljaže i pranje novca, ali ukidamo sektor koji je u zadnjih godinu i pol dana napravio ja bih rekao velike stvari u otkrivanju poreznih prijevara. Iako kao što gospodin Šuker voli reći ja isto cijenim poštene poreznike, ali očito je pored zdravih očiju određenih poreznih djelatnika prolazilo milijarde i milijarde kuna novca koji su oprani, koji nisu, na koje nije plaćan porez godinama. Vidimo da se sada dižu i optužnice protiv određenih sportskih djelatnika koji ja bih rekao su, naravno dok se to ne utvrdi na sudu ne možemo sto posto reći. Ali postoje ozbiljne indicije da su izbjegavali plaćati porez i upravo je to porezni kolokvijalno nazvani porezni USKOK, odnosno samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara radio. I šta radi nova vlast? Odmah kreće ja bih rekao u dizanje poreznog mulja i zamaskiravanje ja bih rekao tih stvari i onoga šta je otkrivao taj porezni USKOK. Znači, ukidanje tog odjela, gospođa koja je taj odjel vrlo kvalitetno vodila odlazi sa tog mjesta. I postavlja se pitanje da li je to poruka u budućnosti onima koji se na taj isti način žele baviti poreznim prijevarama, da će presija, odnosno da će kontrola biti manja nego što je bila do sada. Za mene vrlo vjerojatno da. Znači, 54 slučaja u godinu i pol dana otkrivenih. Preko milijardu kuna poreznih prijevara koje su evidentirane i protiv kojih se vode određeni postupci. Mi sada ukidamo taj sektor jer se očito i bivša Vlada i djelatnici tog sektora pa na čelu sa samim bivšim ministrom Lalovcem zamjerili su se mnogim moćnim ljudima koji ne žele postojanje takvog tijela koje bi kontroliralo te velike porezne prijevare. I zato umjesto da imamo situaciju gdje se rasterećuje, gdje se pomaže onim naj, ja bih rekao najmanjima na tržištu da jednostavnije ispunjavaju porezne prijave, da se omogućava tvrtkama da jednostavnije i brže rastu. Mi imamo situaciju gdje de facto ne predlažemo ništa osim toga da se određenim velikim interesnim lobijima omogućava lakše da kombiniraju i da neki način izbjegavaju plaćanja poreza u Hrvatskoj. Kada se pripremate za poziciju, kada plaćate IFO institute onda bi čovjek očekivao više. Nema nikakvog prijedloga ljudi, samo statistika, odnosno ono šta EU pošalje mi apliciramo i to kažem u vrlo ograničenim količinama svega nekoliko zakona. Pa tri mjeseca je valjda dovoljno da neko zakonsko rješenje koje će omogućiti našim tvrtkama da jednostavnije posluju da se određene stvari poboljšaju, da se pusti ako je već angažiran taj institut iz Njemačke koji evo napravio neke stvari, ali od tih rješenja nema ništa. Ono što želim također reći, da kada već nema ništa od strane pozicije vrlo aktivna je opozicija, odnosno SDP koji upućuje svoja zakonska rješenja i ovaj tjedan će biti još 7 zakona u proceduri. I nadam se da ćemo kao što je primjerice evo bio poziv iz MOST-a da će očekivati podršku kod određenih zakonskih rješenja koje je DDP prihvatio u pregovorima biti i u suprotnom smjeru. Evo predložili smo novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji je također MOST tražio u pregovorima da bude dobrovoljno članstvo, pa se nadam da će taj poziv biti iskren, odnosno i sa druge strane prihvaćen i podržan prvenstveno u ubrzanoj proceduri, znači da se objedine dva čitanja, da što prije taj zakon donesemo i omogućimo našim poduzetnicima i obrtnicima, odnosno u ovom slučaju poduzetnicima rasterećenje koje oni jako dugo godinama već čekaju. Sa druge strane pripremamo i određeni set poreznih zakona koji će omogućiti jednostavnije poslovanje, koje će omogućiti također dizanje poreznih razreda ono šta smo najavljivali u kampanji i nadali smo se da će također to biti prihvaćeno da se, jer ne znači automatski porezno rasterećenje i manje porezne prihode. Pa to smo vidjeli u sustavu PDV-a. Znači, rasteretili smo poduzetnike da ne moraju plaćati unaprijed PDV do 3 milijuna kuna, a sljedeće godine veći je prihod od PDV-a. Zbog čega? Zbog toga što su ljudi umjesto da čuvaju račune u ladicama i kad im netko kaže platiti ću vam onda daju račun počeli su prijavljivati te račune u trenutku nastajanja događaja i sami natjeravati one koji su im dužni da im što prije plate. Znači, određena rješenja mogu stimulirati bolje punjenje proračuna pa tako mislimo evo u ovom slučaju kao što sam rekao i kod tvrtki ali i kod građana koji sigurno neće ukoliko im ostane 1000 kuna više od plaće taj novac spremiti u čarapu i potrošiti ga za 15 godina jer nažalost ljudi žive teško, nemaju novaca i svaka kuna im dobro dođe, nego će taj novac potrošiti i povećat će se osobna potrošnja. Na kraju će se na bolje napuniti budžet. Tako da ovo izlaganje koristimo za još jedan poziv vladajućima da se konačno aktiviraju, poslože, da počnu raditi jer prijedloga nema i ljudi su već na granici strpljenja.

I osjetili su, da, osjetili su rast BDP-a u 2015. godini od 2%, osjetili su rast industrijske proizvodnje, rast neto plaća, osjetili su i porezni red primjerice tvrtke koje su neuredno poslovale nisu plaćale svoje dobavljače a nekada se radilo i o državnim tvrtkama koje su isporučivale sirovinu. I oni su također osjetili uvođenje reda u Hrvatskoj koje postoji. Sve to skupa ljudi osjećaju na vlastitoj koži ali ne mogu osjetiti ništa ukoliko nema prijedloga. I s obzirom evo kažem još jednom da prijedloga od strane pozicije nema SDP će opet ovaj tjedan predložiti neke zakone, već je neke predložio, i to je još jedan kuriozitet.

Znači, pokazuje se da u biti možda treba valorizirati ne samo zastupnike po količini rada nego i ministre. Znači ovo je bila ideja koju smo ovdje čuli da se zastupnike valorizira na taj način ali kako ćemo sa ministrima koji nemaju nijedan prijedlog tri mjeseca? Da li oni zaslužuju plaću? Da li zaslužuje plaću netko tko samo čita izvješće iz 2014. a nije na Vladinoj sjednici u saborsku proceduru uputio nitijedan jedini prijedlog? O tome se također treba voditi računa. I nadam se da i oni koji nose odgovornost kao dio vladajuće koalicije o tome vode računa. Jer prije samo tri mjeseca ljudi se dobro sjećaju što su tražili od velikih stranaka, a danas nismo dobili ništa i nemamo ništa. Osim bolje situacije za one koji hoće petljati i muljati. A to sam rekao iz čega se iščitava. Nadam se da će sa tom praksom u budućnosti i ova vladajuća koalicija prestati. Još jednom na kraju podržat ćemo ovaj zakon i s obzirom da nažalost od Vlade ne dobivamo nikakve prijedloge predlagat ćemo ih mi saborski zastupnici što nam je na kraju krajeva i dužnost i moralna obveza. Kolega Maras izgleda kao da ste s Marsa došli a ne da ste bivši ministar. Kad bi se vrednovalo koliko ministri rade, slažem se s vama, zakonskih prijedloga pa ja ne znam koliko ste vi u 4 godine kao ministar tu dali prijedloga? Pa evo spomenuli ste Hrvatsku gospodarsku komoru, da, to treba mijenjati. Zbog čega ste vi to povukli kad ste bili ministar? Netko vam je stao na nogu usput ili vam koalicijski partneri nisu to dozvolili ili nešto slično je bilo? To je činjenica i to je istina.

Pa kad bi govorili o poljoprivredi i brojnim tim stvarima došli bi do poraznih rezultata. Naravno da će MOST podržati sve što je dobro i što ste vi potpisali tj. u pregovorima. Recimo sad će naši građani manje plaćati plin, neće ono što ste uveli po pitanju okoliša da svaka tvrtka mora imati puste za zaštitu okoliša terete stručne osobe terete te tvrtke koje su morali plaćati te osobe bez ikakve potrebe. Ima tih nekih novosti, ali ovo je tek 3 mjeseca ove Vlade.

120 tisuća hrvatskih poduzetnika i obrtnika ima manju poreznu presiju odnosno ne mora plaćati PDV po ispostavljenoj fakturi. Na kraju krajeva ne morate vi vjerovati ali pogledajte samo službene podatke EUROSTAT-a. Rast od BDP-a od 2% je nešto šta je fakt, da to nije bilo rađeno i da nema nikakvih rezultata ne bi bilo ni toga. Znači 2% rasta BDP-a, 10%, preko 10% rasta izvoza, industrijske proizvodnje. Znači deficit gospodine Bulj je manji nego ikada. 25 milijardi kuna smo zatekli a sa 10 milijardi kuna godišnje smo otišli. Znači 15 milijardi plusa uz sve ovo što smo napravili. Pa nemojte se čuditi ja nisam pao s Marsa nego smo sve to radili ove 4 godine. I sada ste naveli dvije stvari koje spadaju u tehničku domenu dva ministarstva koja se odrade ako imaš dobru volju u jedan dan kao neki rezultat koji se desio. Znači to je u biti ono što vi ne razumijete očito. I čak nije bitno šta ja mislim nakon 90 dana, pogledajte šta građani misle, da li i njima vjerujete? Da li mislite da građani govore da je ova Vlada dobra, da ste puno napravili? Pustite vi opozicijske zastupnike, oni će kritizirati ali pogledajte rejting Vlade među građanima, pa to vas treba brinuti. To je ono šta govori o tome da sam ja u pravu a da vi niste. I to je jedino mjerilo po kojem se rezultati Vlade vide. Preko 60% građana misli da ovo sve skupa ne valja i ide u krivom smjeru. Poštovani predsjedniče Sabora, ima jedna izreka koja kaže ovo, kaže u životinjskom kraljevstvu papiga najviše govori a najgore leti. Po tome koliko daleko je letio SDP u zadnje četiri godine začuđuju me neke izgovori ovdje, isprike. Što smo napravili?

Porezna uprava, u vaše vrijeme se dogodila najveća kružna prijevara u Hrvatskoj povijesti, u poreznoj upravi. To sada dolazi na izražaj. Da ne govorimo o DUDI-ju. Šta je sa denacionalizacijom? Ovo što vi govorite su periferne stvari. Strukturnih reformi nema nikakvih. Šta je radilo državno odvjetništvo? Šta je sa antikorupcijskim zakonima itd. Šta je sa porijeklom imovine? Tko je pisao zakon 2011. godine?

Pa 2011. godine su zakone pisali u HDZ-u, ne znam da li se sjećate toga 2011. godine ali nije to bilo tako davno. … [[Upadica se ne čuje.]] Pa da ali 2011. je pisao Zakon HDZ, tako da sa druge strane, broj neriješenih predmeta je u 4 godine u pola manji nego što je bio.

Znači svi ovi problemi o kojima govorite, pa prigovarate sami sebi, nemojte to ni spominjati zato što 17 godina od ovih 25 je HDZ u poziciji. Znači jedino ako se odričete HDZ-a. Ako je to to u ovom dijelu vezano uz ovo nerješavanje nereda koji vlada u Hrvatskoj onda ste u pravu ali mislim da niste toga svjesni možda u svojim raspravama. I Austrougarska, ja ne znam da li Austrougarska ima još neko vlasništvo u RH i da li je ono riješeno ali se u zadnje 4 godine napravilo puno po pitanju aktiviranja državne imovine. Ako odete od Dubrovnika do Istre vidjeti ćete hotele koji su izgrađeni … … [[Upadica se ne čuje.]] [[Upadica: Molim vas bez upadica.]] Da, iskreno za vaše pitanje za koje nemam odgovor vjerojatno je kriva UDBA. Tako da čudi me da to niste imali u svom pitanju. Tako da izgrađeni su hoteli, aktivirani su potencijali.

Materijale ste primili. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja? Uvaženi ministar Zdravko Marić izvolite. Dakle, ova točka odnosno prijedlog Zakona usko je vezna za iduću i sljedeću koja nam ide. Dakle, zakonom se uređuju sljedeća tri područja. Dakle, određuju se tijela nadležna za provođenje nadzora sukladno odredbama Uredbe EU iz 2014. njihova podjela nadležnosti, djelokrug rada i ovlasti. Uređuju se također i mehanizmi kojima se potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja uredbe nadležnim tijelima te se određuju prekršaji za postupanje protivno uredbi i visina novčanih kazni za prekršaje na koje se naravno ova uredba primjenjuje. Ovim zakonom je također propisana suradnja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske narodne banke u provedbi uredbe unutar sporazuma koji uređuju suradnju između navedenih nadležnih tijela. U slučaju imenovanja više nadležnih tijela zaduženih za provedbu uredbe predviđeno je da se jedno od imenovanih nadležnih tijela zaduži za koordinaciju, suradnju i razmjenu informacija sa europskim sustavim kontrole i nadzora ESMA-om i drugim tijelima navedenim u Uredbi. Ovim zakonom za koordinaciju suradnje i razmjenu informacija sa ESMA-om i drugim tijelima zadužena je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. I na kraju samo uvodno dakle, predloženi amandman Odbora za zakonodavstvo Vlada prihvaća. Prvi za raspravu javio se uvaženi zastupnik Leon Žulj u ime Kluba HDZ-a.

Pred nama je zakonski prijedlog koji bi trebao uskladiti naše zakonodavstvo sa EU kada govorimo o tržištima kapitala do sada je na snazi Zakon o tržištu kapitala koji će se još odnositi jedno razdoblje dok se ne budu zadovoljili svi uvjeti da tehnički ovaj prijedlog kada bude usvojen do roka srpnja ove godine bude na samoj snazi. Tržište vrijednosnih papira izuzetno nam je bitno na nacionalnoj razini kao i na europskoj razini zbog svih naših vrijednosnih papira koji su izaslani ne samo na našim burzovnim mjestima nego i koji su evidentirani u središnjim depozitarima vrijednosnih papira i način njihovog trgovanja u cjelini EU i usklađivanje naših zakonskih okvira sa europskim kako bi se nama omogućilo usklađeno djelovanje i prema drugim članicama EU kao i prema nama kada govorimo o poslovanju na tržištima kapitala.

Sljedeća točka je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namjere o platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 14 Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172., 204. i 206 Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili u pretince. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Izvješće ste primili. Uvaženi ministar Zdravko Marić, izvolite dodatno obrazloženje. Dame i gospodo zastupnici. Dakle, razlozi za izmjene i dopune važećeg zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata su izmjene i dopune Direktive o konačnosti namire. Direktive o konačnosti namire izmjenjuju se i dopunjuju Direktivom iz 2010. te dvjema Uredbama iz 2012., 2014. dakle, ovim izmjenama i dopunama Hrvatska će uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU. U cilju sigurnijih pravila i učinkovite namire u platnim sustavima i sustavima za namire financijskih instrumenata u EU ovim će se izmjenama i dopunama zakona proširiti definicija pojma sustav na način da se uz postojeću dodaju i određeni novi uvjeti. Prije svega da je u sustavu donesena odluka nadležnog tijela, nadležna tijela u smislu ovog zakona su HANFA i HNB, da je u sustavu obavještena ESMA- dakle ponavljam europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavješćuje ESMA-u o sustavima za namiru financijskih instrumenata i upraviteljima tih sustava na koje se primjenjuju odredbe ovog zakona a HNB u platnim sustavima na koje se primjenjuju odredbe ovog zakona. Također u cilju odnosno izmjenama i dopunama ovoga važećeg zakona izmjenjuje se i definicija pojma institucija, proširuje se definicija pojma instrument osiguranja, u definicije je potrebno uvrstiti ESMA i ESRB što je Europski odbor za sistemske ili sustavne rizike te dodatno urediti učinak otvaranja postupka zbog insolventnosti nad primateljem instrumenata osiguranja koje je upravitelj Inter operabilnog sustava. I konačno umjesto Europske komisije nadležna tijela RH HANFA i HNB obavještavat će europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire po nacionalnim sustavima za praćenje i namiru financijskih instrumenata. Naravno, navedena odredba mora se implementirati i o istome će naravno Europska komisija biti notificaran. Otvaram raspravu.

Kao što smo mogli vidjeti u izvješću koje je prethodilo ovome u prijedlogu zakona derivat jeste da se definira i Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima, sustavima za namiru financijskih instrumenata. I općenito kad govorimo o rizicima i o namirama i o financijskoj likvidnosti ukupnog našeg sustava da se definiraju kakva su pravila igre kada govorimo upravo o trgovini vrijednosnih papira.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Vlada je podnijela amandman koji postaje sastavni dio Konačnog prijedloga zakona sukladno članku 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća smo primili.

Dakle, prije svega obveze depozitara na način da se dodatno uređuju pravila o poslovima i obvezama depozitara koje uključuju pohranu imovine fondova, praćenje novčanih tokova, te nadziranje i kontroliranje rada društava za upravljanje, zahtjevi za osiguranje imovine koja se nalazi na skrbništvu kod depozitara ili poddepozitara a koja mora biti zaštićena u slučaju njihove insolventnosti. Odgovornosti depozitara za gubitak financijskih instrumenata koji se nalaze u njegovom skrbništvu i zahtjevi koji se odnose na zaštitu imovine u slučaju insolventnosti poddepozitara na kojeg je depozitar delegirao skrbništvo, te zahtjevi neovisnosti depozitara u odnosu na društva za upravljanje. Uz obveze depozitara ovim zakonom se definiraju i zahtjevi za politike nagrađivanja koje provode društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima, te se ujednačavaju administrativne sankcije koje moraju biti dostupne nadzornom tijelu u slučaju kršenja odredbe propisanih svim otvorenim investicijskim fondovima, odnosno direktivama koje ih uređuju pri čemu su za teže prekršaje visine novčanih kazni prilagođene hrvatskoj poslovnoj praksi i iskustvima. Uz ovu uskladbu sa direktivama EU, prijedlogom zakona izmijenjene su, odnosno dopunjene i druge odredbe za koje je dosadašnja praksa i iskustvo pokazalo da postoji potreba za njihovim uspješnijim i/ili podrobnijim uređenjem.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanja. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno članku 177. Poslovnika. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Vlada je podnijela amandman koji postaje sastavni dio Konačnog prijedloga zakona sukladno članku 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Samo evo tri ili četiri rečenice. Ove izmjene i dopune Općeg poreznog zakona potrebne su radi usklađivanja sa Direktivom Vijeća iz 2014. kojom se mijenja Direktiva o administrativnoj suradnji, te se uvodi automatska razmjena podataka o financijskim računima, a obuhvaća dva ključna elementa. Dakle, stavlja se izvan snage Direktiva o kamatama na štednju, te se automatska razmjena informacija za financijske račune mora započeti za porezno razdoblje od 1.1.2016. Rok za dostavu informacija upravo za 2016. će biti do 20.9.2017. Razmjenjivat će se podaci između država članica EU o vlasnicima financijskih računa, fizičkim osobama i subjektima, odnosno osobama koji imaju kontrolu nad tim subjektima, njihovom osobnom identifikacijskom broju, broju računa, stanju računa ili vrijednosti na kraju svake godine. U slučaju skrbničkih računa dostavit će se podatak o ukupnom bruto iznosu kamata, ukupnom bruto iznosu dividendi i drugog prihoda ostvarenog od imovine na računu.

Uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović.

Ja bih samo ovdje dodao, odnosno predložio da razmislimo. Mislim da bi to bilo važno i za usklađivanje s EU, samo jedan prijedlog koji se odnosi na pitanje rokove relativne i apsolutne zastare. Naime, u zemljama EU rokovi relativne, odnosno posebno apsolutne zastare po pitanju poreza su oko 10 godina. Znači, trebalo bi predlažem da se produži rok za relativnu poreznu zastaru sa 3 na 5 godina, za apsolutnu sa 6 na 10 godina. Koji je razlog? Na taj način bi se praktično spriječilo povećanje gubitaka prihoda državnog proračuna. Znači, sigurno bi se povećali u određenoj mjeri prihodi državnog proračuna. A posebno je značajan argument taj što je najveći broj zemalja članica EU ima duže rokove zastare, znači relativne i apsolutne. Pa evo bilo bi mislim dobro kada se približavamo i harmoniziramo sa ovim ostalim segmentima da se to uzme u obzir i mislim da je to važan problem. Za raspravu se prijavio uvaženi zastupnik Ivan Šuker u ime kluba HDZ-a. Hvala lijepo. Pa naočigled jedna tehnička izmjena zakona, međutim u stvarnom funkcioniranju u financijskom svijetu itekako bitna. Jer mnoge od ovih odredbi bi se trebale primijeniti na oporezivanje u Hrvatskoj i da je OIB saživio u Hrvatskoj onda vjerojatno neka pitanja se ne bi trebala postaviti. Ali isto tako danas je ovdje spominjan porezni USKOK pa između ostaloga porezni USKOK je nastao zbog primjene određenih odredbi koje se spominju i u ovom zakonu. Isto tako kad govorimo o takvim temama onda treba do kraja poznavati zakon kako je nešto nastalo i koje su čije ovlasti i što i tko može funkcionirati. Ali da Hrvatska ima sustav od Ureda za sprečavanje pranja novca do informatičkog sustava u Poreznoj upravi koji itekako raspolažu sa podacima. Dakle, ono što je ključno u ovom zakonu je da porezni obveznik i druge osobe koje raspolažu po bilo kakvim podacima iz kojih proizlazi da netko može ili postaje obveznik poreza dužni su tu informaciju dojaviti. Zbog globalizacije, zbog toga što je Hrvatska ušla na jedno zajedničko financijsko tržište ove informacije su strašno bitne. Možda kad smo govorili i o izmjeni Zakona o carini smo trebali ponoviti važnost razmjene svih tih podataka. Jer danas naprosto počevši od toga da vi možete staviti svoju robu u kamion i izvesti je u bilo koju državu EU što dosad nije bilo i to je razlog između ostaloga što je izvoz porastao u RH. Tako vam je danas otvorena mogućnost i ulaganja i stjecanja zarade na neke druge načine. I ako vi to ne prijavite u matičnoj zemlji, a ako tijela koja imaju spoznaju o tome automatski ne dojave prema matičnoj zemlji bit će praktički zakinut državni proračun. Dakle, naočigled jedna tehnička tema, tehnička ispravka zakona ali možda da o ovome raspravljamo na drugačiji način onda bi možda o nekim institucijama u RH govorili na drugačiji način. Jer kad govorimo i o poreznom USKOK-u sigurno da je tu Ured za sprečavanje pranja novca i Porezna uprava odradili lavovski dio posla jer naprosto po ovlastima ljudi u poreznom USKOK-u mnoge stvari nisu mogli odraditi. Ali kažem očigledno neke teme koje su prije svega praktične i stručne poprime politikantske note i onda odemo u krivom smjeru. Ali kažem u ovoj cijeloj priči treba pročitati članak zakona 2. i 4. pa će mnoge stvari biti jasnije.

Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo. Druga pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Gordan Maras.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 206. Poslovnika. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili.

Dakle, konvencija spomenuta je sklopljena u Bruxellesu 10. ožujka 2009., tada od strane 27 zemalja odnosno država članica EU. Njen cilj je osigurati raspodjelu troškova naplate između država članica EU koje su uključene u provedbu centraliziranog carinjenja preostalih nakon što se tradicionalna vlastita sredstva proslijede proračunu EU utvrđivanjem posebnih postupaka u obliku konvencije između ugovornih strana. Samo da podsjetim, dakle, prilikom carinjenja i naplate uvoznih carina države članice prosljeđuju 75% od ukupne svote naplaćene carine, naravno ne uključujući i PDV trošarine i posebne poreze, općem proračunu EU a kao svoj prihod zadržavaju 25% naplaćene svote na ime troškova naplate. Kako u postupku centraliziranog carinjenja sudjeluju dvije države članice pri čemu nastaju troškovi postupka o obje države, ovom se Konvencijom uvode pravila raspodjele sredstava tih preostalih 25% nakon što se onih 75% proslijedi u proračun EU. Ta sredstva naplaćuju države članice u kojoj se carinska deklaracija podnosi i ona će uplatiti dio troškova u korist države članice u kojoj se roba podnosi carini. Konvencija propisuje da se taj upravo preostali dio dijeli između država članica po pola.

U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivan Radić.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Zakonskim prijedlogom o kojem ću se danas referirati u kratkim crtama usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU dok se u prilogu istog dostavlja izjava o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe. Člankom 140, stavkom 1. Ustava RH određeno je da Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu postojećih zakona. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Nastavno na saznanje o prirodi postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se takvim ugovorima ne mogu vršiti izmjene postojećeg zakona upućen je prijedlog zakona u raspravu i to po hitnom postupku gdje je objedinjeno prvo i drugo čitanje. Konvencija o centraliziranom carinjenju je upravo takav međunarodni ugovor temeljem kojeg diskutiramo o donošenju zakona o njezinom potvrđivanju. RH bi sada kao članica EU trebala i formalno izraziti volju i spremnost da bude vezana ranije definiranim i zaključenim međunarodnim ugovorom. Konvencija o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kada se tradicionalno vlastita sredstva osiguravaju za proračun sklopljena je u Briselu 10. ožujka 2009. godine od strane 27 država članica EU. Nove države članice među kojima je i RH mogu postati ugovorne stranke polaganjem kod glavnog tajnika Vijeća EU isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupanju nakon što se dovrše unutarnji postupci potrebni za usvajanje konvencije kao što je i ovaj danas. Predloženim zakonom o potvrđivanju konvencije, znači omogućiti će se da RH ravnopravno sa drugim državama članicama može primijeniti postupak redistribucije zadržanih troškova naplate tradicionalnih vlastitih sredstava kod slučajeva centraliziranog carinjenja te time pridonijeti financiranju svog državnog proračuna a isto tako i ispunjavanju financijskih obaveza prema drugim državama članicama koje sudjeluju u postupku centraliziranog carinjenja. Centralizirano carinjenje predstavlja oblik pojednostavljenja carinskih formalnosti a ujedno omogućava i razdvajanje mjesta carinskog ureda gdje je podnesena carinska deklaracija za robu koja se stavlja u carinski postupak od mjesta carinskog ureda gdje je roba fizički ušla u carinsko područje ili gdje je smještena pri čemu je omogućeno da ta dva mjesta budu u različitim državama članicama a sve u svrhu pogodovanja trgovanju i gospodarskom razvoju. Važno je istaknuti kako se konvencijom utvrđuju postupci za redistribuciju troškova naplate kada se tradicionalna vlastita sredstva osiguravaju za proračun EU a isti su obvezni od strane ugovornih strana odnosno ugovorne strane ih se obavezno pridržavaju u slučaju centraliziranog carinjenja gdje se carinska deklaracija podnosi u jednoj državi članici EU ali se roba fizički podnosi carinskim tijelima u drugoj državi članici. Predmetni propisi su izravno obvezujući za sve države članice koje ih moraju dosljedno i ujednačeno provoditi na svom državnom području. Ono što je važno istaknuti jest činjenica kako je ujedno i Carinski zakon i … [[Govornik se ne razumije.]] u cijelosti obvezujući i izravno će se primjenjivati u svim članicama od 1. svibnja 2016. godine. Od navedenog datuma države članice temeljem zahtjeva gospodarskih subjekata moći će odobravati primjenu carinskog instituta centraliziranog carinjenja. Zakonom o kojem danas govorimo potvrđuje se konvencija kako bi njene odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Kao konkretan cilj osigurava se redistribucija troškova naplate kada se tradicionalna vlastita sredstva osiguravaju za proračun EU između država članica koje su uključene u primjenu i upravljanje centraliziranim carinjenjem, utvrđivanjem posebnih postupaka u obliku konvencije između ugovornih stranaka. Shodno navedenom redistribucija koju provode ugovorne stranke gdje se carinska deklaracija podnosi u korist ugovorne stranke u kojoj se roba podnosi carinskim tijelima odgovara iznosu od 50% zadržanih troškova naplate a ugovorne stranke primjenjuju postupke redistribucije u skladu sa svojim nacionalnim pravom. Provođenjem zakona ne nastaju posebne financijske obveze za koje bi trebalo osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora već je raspravio na 4. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016. godine predmetni prijedlog zakona u svojstvu matičnog radnog tijela. Izlaganjem na odboru istaknuto je kako u situaciji gdje su tradicionalna vlastita sredstva prihod općeg proizvoda Europske unije, države članica prosljeđuju 75% naplaćenih sredstava proračunu EU a na ime troškova njihove naplate zadržavaju 25% iznosa naplaćenih sredstava. Prilikom carinjenja i naplate uvoznih carina države članice prosljeđuju 75% od ukupne svote naplaćene carine općem proračunu EU a kao svoj prihod zadržavaju 25% naplaćene svote na ime troškova naplate. Preostali troškovi odnose se na već spomenutu redistribuciju odnosno dijele se između država po pola tj. 50% zadržanog iznosa tako da obje države dobivaju po 12,5% naplaćene svote a takav postupak provodi se u skladu sa nacionalnim pravom. Nastavno na sve navedeno i saznanje kako Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno sa 7 glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguravaju za proračun EU, Klub zastupnika HDZ-a podržava Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate za zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguravaju za proračun EU. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.